kolega zastupnik. Zadržite komentare za sebe. Ja sam ipak puno stariji od vas pa bi bio red, drugo, moram reći kako je ovdje običaj izgleda, da se i o temama razgovara sve izvan teme, onda radi toga da ne bi gubio vrijeme, nisam digao 3 puta palicu sa povredom Poslovnika, aludirajući na potpredsjednika Sabora koji je dopuštao da se govori isključivo van teme. No, da kažem sljedeće.

Pa sad se ja pitam što smo mi to radili 16 godina? Jesmo li mi mogli taj cenzus mijenjati tih 16 godina? I zašto ga sad mijenjamo? Pa mijenjamo ga zato što povećanjem, samo mirovina, a zakon ne govori samo o mirovinama, zakon, ovaj prijedlog izmjene i dopuna zakona govori o svim kategorijama koje imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje. Ali su umirovljenici bili povod. Zato što je povećanje mirovine za 20, 30, 60 kuna, kako se nije mijenjao cenzus 16 godina, gubili su pravo na besplatno zdravstveno osiguranje i morali su plaćati policu 70 kuna. A zbog čega to nismo mijenjali, moramo se svi upitati, i ja, jednim dijelom. Da, kažemo, samozvane predstavnice sindikata. Ili nisu legalno izabrane pa onda nelegitimno zastupaju te najveće dvije umirovljeničke udruge ili je u nečemu drugom stvar. Ja sam osobno potpisao prijedlog HSU-a za promjenu cenzusa. Osobno, u kojem je sastavni dio bilo granica siromaštva. Međutim, kako taj prijedlog nije prošao na Vladi, ponudio sam na zahtjev umirovljeničkih udruga svoje usluge kao saborski zastupnik. Hajmo tražiti rješenje. A najvažnije, idemo mijenjati, ne samo cenzus, nego idemo se izboriti da se taj cenzus, kakav god bude, da se on mijenja kontinuirano, sa, kad se tiče umirovljenika sa povećanjem mirovina. I to je cijeli kontekst u kojem je ovo rađeno. Pa ovi razgovori, bar što se mene tiče, koliko je meni poznato, traju negdje od 11., 12. mjeseca prošle godine. Zašto sad? Jer dolazi nova grupa umirovljenika koja će izgubiti pravo na besplatno zdravstveno osiguranje. Jednu smo već izbacili iz toga. Ovaj prijedlog zakona to regulira. Vraćamo ih nazad i nova grupa neće ući u to. Drugo, kažemo koronavirus, kažemo predizborna aktivnost HDZ-a, meni je sasvim svejedno. Je li to predizborni štos ili nije. Meni je važno da se mijenja cenzus i da se mijenja način obračuna cenzusa ubuduće i da grupa umirovljenika sa povećanjem mirovina od 10 kuna neće izgubiti pravo na dobrovoljno zdravstveno dopunsko osiguranje, ništa više od toga. Obrazloženje iz prijedloga zakona po mom skromnom mišljenju stoji, bez obzira što mi mislili. Ono kaže, da postoje u ovom momentu opravdani razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Zato, ljudi, što već danas umirovljenici, a i druge kategorije gube pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. Gube pravo zbog 20 kuna, 10 kuna. Gube pravo. A s druge pak strane, umirovljenici koji gube to pravo, smanjujemo im prihod, ne idu doktoru jer ne plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje. Narušavaju svoje zdravlje. To ćemo imati problema. Tu ćemo imati problema ako ovaj zakon ne donesemo. Ja sam napisao normalno raspravu, ali pod dojmom rasprava koje su bile nisam zapravo nisam pročitao odatle. Dakle, da završim.

Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, samo jedna mala intervencija. Sljedeći je kolega Stjepan Čuraj. Klub zastupnika HNS-a. Izvolite kolega Čuraj.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 Mislim da se s ovime podiže nivo socijalnog standarda, veći broj ljudi će biti uključen u svojevrsne olakšice, koristit će usluge, a da više ne moraju platiti, kako je ovdje u materijalima rečeno do 200.000 odnosno cca 200.000 osiguranika, za ovo trebaju tek se predvidjeti sredstva u iznosu nešto višem od 150 odnosno 160 milijuna kuna kada se izračunaju i u konačnici ljudi će imati manje troškove za zdravstvenu skrb.

I to mislim da nije ništa sporno.

Znači nama je zdravstveni sustav, ali to nije samo pitanje kod nas to je pitanje svjetsko pitanje na europskoj razni na koji način svake države to usklađuju. Nama je već sada to bilo itekako neodrživo, pogotovo kada gledamo koji su dugovi prema veledrogerijama cijeli dug zdravstvenog sustava, dok recimo Zavod za zdravstveno osiguranje posluje s dobiti i mi imamo monopol nad plaćanjem zdravstvenog osiguranja. Jeli to smjer u kojem trebamo ić, jeli tih što smo i povećali još unutar godinu smo mi povećali poreznim reformama veće uplate u zdravstveni sustav sa 15 na 16,5% na plaću, to je bio ko kap vode u moru, ništa se nije to ni primijetilo, ni dogodilo niti se ne znam posebno riješilo. Tako da je ovo vrijeme kao i za sve drugo, kao što nam se događa ova digitalna transformacija pod nekom primoranošću situacije, a ne zato što smo mi bili pametni i sustavno nešto pripremili, tako vjerujem da ćemo morati i ozbiljno razmotriti o ovoj jednoj reformi zdravstvenog sustava jel ovakav pritisak, pogotovo u situaciji sada kada oslobađamo ljude i plaćanja, kada država pokriva te troškove pa direktno HZZO-u doznačuju ta sredstva gdje više nema uplata koje se vode jel manje-više sve tvrtke u problemima koje su to iskazale su dobile oslobođenje tog plaćanja, neke će imati i trajno, neke će imati samo odgodu i reprogramiranje. I mislim da ćemo se nać pod velikim upitom na koji način će nama funkcionirati zdravstveni sustav koji sada više nego ikada prijeko potreban, gdje su sada zdravstveni radnici pod ne možemo ni zamisliti kakvim mjerama rada, sustava, smjena po tjednima od jutra do mraka itd. i sve to još pod brigom za vlastito zdravlje i zdravlje svojih obitelji gdje oni su izloženi da mogu donijeti taj virus sebi kući svojoj djeci i to je jedan veliki pritisak, a radi svoj posao čestito. Dakle, pitanje održivosti ovog sustava i mi sve ove mjere radimo upravo da bi taj sustav bio održiv, da bi mogli pravodobno i s jednakom skrbi brinuti o svim onima kada to bude potrebno, pa čak intenzivna ili već povećana zdravstvena skrb. I zato i jesmo sve ove mjere uveli kako ne bi preopteretili taj i ovako već krhki zdravstveni sustav i sve pripreme napravili i to je imalo upravo zato smisla. Naravno to će trajati kako svi kažu i zato je sada vrijeme da mi pristupimo jednoj reformi i da vidimo na koji način ćemo funkcionirati i kao država u ovim posebnim uvjetima, a pogotovo dugoročno kao zdravstveni sustav. Sada u ovim mjerama kada ljudi gube plaću, gube posao, smanjuje se, ovo naravno moramo i hoćemo pozdraviti jel ovo ima socijalni karakter, povećavam socijalni cenzus i zbilja 2.000 kuna 1.000 koliko se ovdje ostvaruje 1.939 za samca praktički, 1.563 po članu obitelji znači četveročlana obitelj ako ima 6.000 kuna pa sada vi gledajte kako neko može sa 6.000 kuna. Mi moramo brinuti o održivosti sustava i gledat kako ćemo to sutra sve i financirati i kako će taj sustav biti samoodrživ koliko toliko moguće i zadržati neki nivo socijalnog standarda. I zato ja kažem možda je rješenje da se razmišlja i o privatnim osnovnim osiguranjima jer zašto bi i naravno nekoj i kliznoj i bilo kakvoj drugom načinu da opet smanjuje opterećenje na gospodarstvo, a da povećamo kvalitet usluge onih koji to žele platiti jer danas svi plaćamo zdravstvo, a oni koji si priušte svi idu privatno i onda se postavlja pitanje zašto oni plaćaju.

Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege.

A onda kada bacite drugi treći onda dolazite do nekoliko stvari i nekoliko tema koje vam se otvaraju. Prva tema koja se otvara je ta da mi sad imamo zakone koji dolaze u hitnoj proceduri i koji imaju veze sa korona virusom, to je jedna velika nepoznanica i čovjek kad se suoči sa nekom nepoznanicom, onda od straha zaista reagira na neobičan način a u Zagrebu je još to potencirano i potresom pa u Zagrebu je to sve zajedno duplo jače, ovaj zakon nema veze sa korona virusom direktno, možda ima indirektno, da nije bilo, HDZ bi se odlučio ići malo kasnije u izbore pa onda ne bi ovako navrat-nanos odmah spakirao ovaj zakon i stavio u proceduru, on bi došao možda na vrijeme tamo negdje u 6., 7., mj. ili na jesen. Korona virus ga je potjerala malo iz ladice, rekla van i rekla ljudi moji, na izbore ćemo ići u ljeto, dajte da nešto moramo poslati van, nešto moramo reći. I tu naravno, kom se je odlučilo najviše obratiti, naime, tu se sad vraćam na jednu drugu temu, a to je, mi imamo izvješće pučke pravobraniteljice o kojoj kad raspravljamo, jedna od velikih tema u toj raspravi je koje je stanje umirovljenika u Hrvatskoj i o tome da već godinama kroz izvješće vidimo da su umirovljenici populacija koja je najviše najveće štete ima odnosno oni su u onoj grupi siromaštva i da su umirovljenici u takvom stanju. Prema tome, to da ćete nekog sa 47 kn odnosno 61 staviti u povoljniji položaj, njima to puno znači, onaj koji će to dobit, to mu znači a to bez obzira koliko ih je malo, ali na razini percepcije, pogledajte dobrog HDZ-a, on je to nama dao. Možda je tu bio proračun malo krivi pa ih je premalo ali je to poruka njima, pogledajte tog dobrog HDZ-a koji vam nešto daje. Prema tome, to definitivno ima veze, korona nas je natjerala da idemo ranije, odnosno natjerala da idete na ranije s ovim zakonom nego što bi išli, niste ga odradili na način da ste malo napravili malo kalkulaciju jer ona kalkulacija od 200 000, da je istina kalkulacija od 200 000 ljudi, onda je to ozbiljna kalkulacija ali nije tu istina odnosno evidentno u tome tako neće biti ali na razini percepcije, evo, a pritom smo imali zadatak donijeti Strategiju borbe protiv siromaštva, od strategije se nije donijelo ni „s.“ S tim se nije ni pozabavilo, kroz tu strategiju je jedan od ovih elemenata trebalo tu definirati. Dolazimo i do drugog aspekta koji možemo gledat kroz ovaj zakon a to vam je taj odnos između vladajućih i oporba. Oporba zaista u situaciji kad vam je korona virus bio pred vratima, kad je proglašena epidemija odnosno pandemija je prihvatila i rekla ok, imamo odluke, tih odluka ćemo se držati. Naravno, svi mi koji smo odgovorni prema sebi onda ste odgovorni i prema drugima, držite se tih odluka, ne preispitujete, o njima ne raspravljate jer da se građani RH toga nisu držali, rezultati ne bi bili ovakvi i ti rezultati su zahvaljujući odlukama koje su bile gdje su se očito slušali stručnjaci i građanima RH no ove odluke koje imamo prilike, koje su kao olakšavajući zaista imate brdo pitanja od građana koji se nalaze u javnom prometu do toga da se u nekim situacijama računa broj građana prema kvadratima odnosno kubikaži o nekima na nekakav drugi način a u nekima na nekakav treći način ali to nije ni tema ovog zakona, ali je dobro spomenuti i dobro je reći jer tu otvaramo i temu zdravstva. Dakle, krenula je korona, svi zdravstveni radnici koji su bili na prvoj crti bojišnice su odradili odličan posao, ali tu imamo druge dvije stvari o kojima jasno trebamo govoriti, jasno se zapitati. Za to vrijeme ustanove, bolnice, domovi zdravlja bili su u hladnom pogonu. Radili su samo ono što je bilo neophodno i što je neophodno bilo potrebno napraviti. Za to vrijeme recimo nova bolnica u Dubravi nije radila operacije, za to vrijeme ljudi nisu išli na kemoterapije, za to vrijeme nisu išli na specijalističke preglede i u neke druge bolnice i za to vrijeme im se nisu radile dijagnoze po nekim drugim bolestima. Bit će zanimljivo vidjeti ako je priča s koronom u principu završena priča što ćemo imati za godinu dana u smislu jednog zdravstvenog presjeka u Hrvatskoj i koji će to teret biti onda i za proračun i za sve ostalo. Za ovo vrijeme bolnice su radile u hladnom pogonu, bit će zanimljivo vidjeti koliko stoji hladni pogon bolnica. Koliko zapravo je to sredstava iz proračuna za hladni pogon bolnica, koliko je to bilo da bilo , vidjet ćemo razliku, vidjet ćemo što se tu dešavalo, bit će zanimljivo vidjeti i stoga bi trebali napraviti neke pouke. No, mi apsolutno ne volim onu opciju da je povijest učiteljica života, apsolutno pouke ne izvlačimo i apsolutno uvijek trebamo mi biti ti koji ćemo ispočetka neke stvari na vlastitim leđima osjetiti. I onda moram i ono navesti i reći što sam rekla i u replici ministru. Dakle, ajdemo biti potpuno jasni, ovdje nije riječ o zakonu koji ima veze sa korona virusom, ja se našalila i kroz sarkazam pokazala kako zapravo ima, ovo je predizborni zakon HDZ-a, kroz ovaj zakon on je odlučio kupiti neke glasove onih najvjernijih birača koji uvijek izlaze na izbore pa bez obzira kakvo je stanje i zbog toga je ovaj zakon došao tu. On je i u tom zakonu jasno kažete slijedeće to je da otprilike 200 000 ljudi koji će biti obuhvaćeno i da je za to potrebno osigurati 160 milijuna kuna. Da bi pred nepuno vrijeme iako nam se čini da je to bilo jako davno, na jedan drugi zakon koji je došao kao prijedlog HSU-a, rekli sve obrnuto, da nisu osigurani novci u proračunu, da je to jedan od razloga zašto ne može ići, da nisu osigurani novci ni u proračunu ni za 2021., ni za 2022. Promijenila je možda način promišljanja ministra Marića, pa kada je odgovorio kada je bilo od strane HSU-a odnosno od gospodina Hrelje onda nije bilo novaca, a sada kada je od strane vladajućih ima novaca. Bojim se da je to zapravo licemjerno jer kada našim zakonima kojim ide oporba nešto predlaže i kada nemate ništa prigovoriti i ništa reći onda kažete niste odradili onaj treći set obrazloženja odnosno način odakle ćete se financirat. Pa kada smo mi išli prošli tjedan smo bili isto tako jedno popodne u raspravi oko zakona kojim smo predlagali da ljudi koji su u samoizolaciji za to vrijeme imaju punu naknadu onda je bilo jedino obrazloženje da nismo predvidjeli s koje stavke će ovo biti. Pa niste ni vi, ni nemate, ali ste dobili placet ministra koji je rekao da je to sve u redu. I dođem na kraju zapravo da spomenem i taj odnos vladajućih i oporbe, kada je oporba rekla ok, korona virus je imamo stožer podržavat ćemo sve to zajedno onda je to bila jedna konstruktivna oporba. A kada oporba kaže ljudi moji nešto je trulo u državi Danskoj, ljudi moji nešto ne štima, dajte iz ove situacije koju imamo neke pouke onda je oporba onda su to populisti, onda oni govore bez da imaju pojedine argumente. Nije tome tako. Dobra rješenja bi bila da ste uzeli elemente iz zakona koji vam je već bio u proceduri od gospodina Hrelje, da ste sjeli i da ste razgovarali i da se je došlo do jednog zakona koji bi zaista i omogućio ono što vi ovim zakonom hoćete. Ovaj zakon je populizam, ovaj zakon nije napravljen kako treba, ovaj zakon zapravo pokušava s tim iznosom od 47 odnosno 61 kunu kupiti još jedan glas za HDZ na predstojećim parlamentarnim izborima. Izvolite.

Kada na red dođete kao zadnji od klubova koji govore onda ste u dosta nezgodnoj situaciji da su mnogi kolege prije vas rekli stvari koje ste i vi htjeli reći. Ali takva je priroda parlamentarnog rada, pogotovo kada govoriš u ime svoje strane, u ime svoje političke opcije i kada o nekom aktu trebaš iznijeti stav koji ima ta politička opcija da se naprosto moraš ponavljati. A u slučaju ovog zakona ponavljanje počinje sa tezom s kojom je kolegica Mrak Taritaš završila, a to je da ovaj prijedlog zakona nema veze s koronom. Mi o ovome nismo počeli raspravljati 11.ožujka, čini mi se da je 11.ožujka proglašena epidemija, mi smo o ovome razgovarali puno prije. Kolege iz HSU-a između ostalog i uz našu podršku su ovakav prijedlog zakona, daleko razrađeniji, daleko bolji, daleko primjereniji situaciji davno uputili u proceduru. Međutim, po tom se pitanju nije radilo ništa. A zašto se radi sada? Na to mi je teško odgovoriti na bilo koji drugi način osim na način na koji su o tome govorili moji prethodnici, a to je da vrlo jasno vide uzročno posljedičnu vezu između izbora koji dolaze i donošenja ovakvog zakona. Nemojte me krivo shvatiti, ja ne mislim da je ovaj zakon krenuo u krivom smjeru, dapače, mislim da je ovaj zakon krenuo u pravom smjeru, ali nakon što je napravio korak naprosto je stao i ostao tu gdje je. I taj pravi smjer se nikada nije dogodio. Vrlo jednostavno, cenzus i ovo što predlažete, pa to nije ništa, to je naprosto smokvin list za godine i godine nečinjenja. U tom kontekstu, a kao što su govorili i prethodnici mojega kluba, mi ne možemo podržati ovakav prijedlog zakona. Kolege iz HSU-a su u biti u duhu i sadržaju onog zakona kojeg smo svi zajedno predlagali i kojeg svi zajedno zastupamo, da li prijedlog amandmana, da li prijedlog kako bi ovaj zakon trebalo prihvatiti. Međutim, bez prihvaćanja ovog amandmana vi samo bacate mrvice pred ljude, nadajući se da će se ti ljudi uhvatiti i da ćete na način izvući glasove za izbore. Ne prihvatite li amandman stoga, mi za ovakav prijedlog zakona naprosto nećemo moći glasovati, nećemo moći.

Što to znači?

Međutim, da li se to poštuje u praksi? Ne. Jedan, posebno podmukao, srećom koliko je meni poznato mali broj osiguravatelja se ponaša na taj način je da onim osiguranicima koji su u prethodnoj godini po njihovoj procjeni jako puno koristili policu osiguranja, prevedeno na hrvatski jezik, za one koji su bolesni, polica se otkazuje i ne produžava. Drugi način, puno češći, je da se u uvjetima propisuje da se osiguranje neće sklopiti s osobama starijima od 65 godina. Prethodniku sadašnjeg ministra zdravstva sam na ovo više puta ukazivao, nekoliko puta tijekom rasprave u parlamentu a bogami i za to što iza toga ostaje trag i više puta kroz zastupnička pitanja no njemu je vjerovatno zato što je ministar zdravstva, bivši ministar zdravstva imao direktne veze i direktne interese u pojedinim privatnim osiguravateljima, za ovo bilo svejedno i zbog toga, ako već ministra nema ovdje, poštovani g. državni tajniče, nadam se da ćete mu vi prenijeti, ovaj problem doista treba riješiti. Zbog čega? Pa poštovane kolegice i kolege, zbog toga što se na ovaj način stvara direktna šteta hrvatskom zdravstvenom osiguranju i Zavodu za zdravstveno osiguranje na način da privatni osiguravatelji kupe mlade i zdrave osiguranike, od njih naplaćuju police dopunskog zdravstvenog osiguranja zbog toga što su mladi i zdravi statistički se ne liječe puno, nemaju velike troškove a sve osobe koje pređu određenu životnu dob ili su bolesnije, prepuštaju HZZO-u. Prepuštaju nama da to financiramo iz proračuna. Poštovani g. državni tajniče, i ovaj zakon i ovaj problem je vezan uz to jer mi bi puno lakše snosili iznos sredstava za ljude kojima se iz proračuna osigurava dopunsko zdravstveno osiguranje, da se fond zdravstvenog osiguranja bolje puni. Mi bi onda puno lakše prihvatili amandman kojeg su podnijeli kolegice i kolege odnosno zakon koji su podnijeli kolegice i kolege skupa sa mnom i HSU-om i ovaj amandman koji je tu pred nama, da ovih sredstava ima, da se nije pustilo privatne osiguravatelje da iz postupka dopunskog zdravstvenog osiguranja isključe stare i bolesne, ali pustilo se. Poštovani g. državni tajniče, 3 zastupnička pitanja sam uputio Vladi RH, svaki put sam dobio odgovor da je to u redu i da nema ništa sporno. Zakonom je propisano, svi koji imaju obvezno zdravstveno osiguranje, moraju imati mogućnost sklapanja police sa zavodom ili sa privatnim zdravstvenim osiguravateljem, s kime izaberu i ovi im ga moraju pružiti. I kada se osnivala ta privatna zdravstvena osiguranja, znali su za tu odredbu zakona. Svjesno su ušli a onda uz nečiji placet, a prije svega uz nečinjenje dosadašnjeg ministra zdravstva su takvu praksu promijenili iz onog što je u zakonu, u isključivanje čitavog niza građanki i građana ove zemlje iz sustava dopunskog zdravstvenog osiguranja i prevalili su to na državu. Poštovani g. državni tajniče, nadam se da ćete prihvatiti argumente koje smo iznijeli u dosadašnjim raspravama, nadam se da ćete prihvatiti amandman kojeg su uputile kolege iz HSU-a, nadam se da ćemo ovaj zakon nakon onog prvog koraka doista uputiti u pravom smjeru, ali se isto tako nadam da će ministarstvo malo promijeniti put od onog kojeg je utro g. Kujundžić i da će osigurati da se Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju poštuje u svim normama pa i onoj iz čl. 14. stavka 2. koji obvezuje sve osiguravatelje da su obvezni sklopiti ugovor o osiguranju sa svakom osiguranom osobom zavoda.

Hvala.

Zahvaljujem predsjedavajući. Evo kolegice i kolege, ja sam pozorno slušale sve danas rasprave i kako je naša kolegica Mrak Taritaš rekla prošli tjedan, politički je legitimno da oporba predlaže, da oporba kritizira i to nam naravno može samo dobro donijeti u ovoj našoj sabornici jer svaka kritika koja dođe i od strane oporbe i od strane pozicije, uvijek može biti dobrodošla za svaki zakon koji se ovdje raspravlja. Ono oko čega smo se svi usuglasili je da je prihodovni cenzus mirovao dugi niz godina i kako sam kolega Hrelja kaže, to je od 2004. g. nije se mijenjao. Ovim zakonom bi se prihodovni cenzus uskladio sa promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena kao i prosječnom bruto plaćom. Možemo reć da ova povećanja od prihodovnog cenzusa su možda u ovom trenutku minimalna, svi bi željeli da ona budu puno veća nego što su u datom trenutku no ako usporedimo godine koje su se dogodile prije nas, ja ću se ovdje pitati zašto se to nije rješavalo i puno godina prije. Ako pogledamo sastav naše sabornice, znamo da dio zastupnika iz ovog saziva bio je i sastavni dio određenih vladajućih većina. Dakle na svima nama u ovom trenutku će biti teret tog prihodovnog cenzusa i dopunskog osiguranja koji u ovom trenutku iznosi po ovom prijedlogu, 1560 kn, to je za obitelji, po članu u obiteljima odnosno za samce 2000 kuna. Da smo na vrijeme se bavili ovom tematikom i dopunskim osiguranjem koje ide na teret samog državnog proračuna, vjerovatno sada ne bi bili u ovom problemu. Mi smo se danas ovdje pozabavili temom umirovljenika, mogu se složit da je u ovom trenutku to najranjivija skupina no isto tako znamo da je dopunsko zdravstveno osiguranje koje je na teret državnog proračuna, nije samo za tu skupinu već i za brojne druge skupine. Svi koji smo korisnici a svi smo korisnici zdravstvenog sustava, vrlo dobro znamo da dopunsko zdravstveno osiguranje nam pomaže u plaćanju od dopunske liste lijekova, dakle B liste lijekova, rehabilitacije, boravka u bolničkom sustavu, svega onoga što koristimo u samom zdravstvenom sustavu. Ako koristimo jedanput godišnje naravno da određena svota, možda 10, 20, 300 ili 500 kn može nekima od nas neće bit visoka. No, jednom dijelu naših građana će itekako biti. Zato vas pozivam da sve svoje konstruktivne prijedloge doista i predložite našem Ministarstvu zdravstva jer svi smo mi osiguranici i svi naravno želimo što bolje za naše osiguranike. U ovom trenutku ovo je bio prvi, ja bih rekla, iskorak što se tiče dopunskog zdravstvenog osiguranja koji na neki način ipak dijelu naših osiguranika će olakšat korištenje zdravstvene zaštite. U ovom trenutku smo se dotaknuli umirovljenika i vjerujem da će dijelu umirovljenika to doista dobro koristiti. Procijene su da će na dosadašnjih više od 660 000 korisnika ovog dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna doći još dodatnih 200. Naravno, svi mi koji smo u ovoj sabornici želimo našim građanima da imaju što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, pa isto tako vjerujem da ćemo i kroz slijedeće godine ako se budemo dalje koristili ovim modelom ili možda čak i nekim boljim modelom, osigurati im bolju zdravstvenu zaštitu.

Ali znate u čemu je suština? Ali taj novac je dovoljan za cenzuse koje je predložio HSU, koji su puno veći. HSU je predložio nešto veće povećanje cenzusa, od 20%, što je polovica rasta plaća u zadnjih 16.g. koliko se cenzus nije mijenjao. I mi tvrdimo upravo to, da novca kojeg sad u ovom trenutku ne znamo jel, kaže da će, da će, ministar Marić kaže osigurat će, al taj novac je dovoljan da prihvati evo prijedlog opozicije, HSU-a konkretno. O tome se samo radi. Ja ne znam zašto evo, tu je državni tajnik, ministar, jutros sam mu rekao da je to jednostavno matematika. Pa gdje, ko je radio procijene i kako ste došli do broja 200 000? Evo kolega Žagar, ja sam sigurna da ljudi koji rade procijene su ozbiljni i ne donose neke brojke mimo nekih osnovnih zakona statistike. Nisam sigurna da su te brojke samo tako stavljene u ovaj zakon i da su izmišljene. Ono što sam rekla, dakle mi u HDZ-u podržavamo bolji zdravstveni standard naših građana, a isto tako u ovoj situaciji ovo je prvi puta da se od 2008. odnosno kako g. Hrelja kaže 2004. govori o promjenama prihodovnog cenzusa u sklopu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Poštovana kolegice Josić, poznato je da privatni osiguravatelji dopunskog osiguranja ne osiguravaju starije ljude i da u ponudama kojima se obasipamo putem telefona čim vide da je neko stariji od 65.g. jednostavno kad se zahvale i ne žele ugovoriti s njima policu osiguranja. S druge strane, državno odnosno Državno zavod za dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava sve i oni imaju jednu svoju socijalnu komponentu. I ono što moje pitanje je vama, što vi u HDZ-u mislite o tome jel je potrebno napraviti dodatne promjene da i privatni osiguravatelji osiguravaju naše starije građane, u prvom redu umirovljenike koji imaju veliki komorbiditet i troše puno lijekova?

Je li moralno i etično kod privatnih osiguravatelja ovaj način ponude, dakle o tome bi se moglo diskutirati. Naravno da korisnici koji su umirovljenici koji su starije životne dobi su i veći potrošači zdravstvenog sustava.

Vrlo sam ponosan na njih, stručni ljudi koji znaju što rade. Dakle, ponosan sam na to da su oni rekli da to može najviše 180 000 ljudi obuhvatiti. Vlada dolazi nasuprot izjavama članica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe da ovo povećanje cenzusa se može odnositi na 10 do 12 000 ljudi, Vlada izlazi sa podatkom od 200 000 ljudi. Koja je razlika? Pa zato jer su mu tako spremili, zato što su mu tako spremili, ovo je propaganda ljudi. Kako ne razumijete da je ovo propaganda. Ako je to riječima članica Nacionalnog vijeća od 10 do 12 000 ljudi, ja im dajem 15 000 ljudi na koje će se ovo odnosit, onda je to 13 milijuna i 100 tisuća kuna, onda to nisu ovi efekti, pa nemojte lagati parlamentarne zastupnike u Hrvatskome saboru. Ovo je sramota za hrvatski parlament. Da jedan ovakav zakon dođe ovdje pred nas. Da dođe sa usklađivanjem ovog cenzusa uspoređujući prošlu godinu sa pretprošlom godinom ne prateći usklađivanje mirovina. Opet i unatoč ovome bit će iskakanja iz cenzusa. Bit će iskakanja iz cenzusa. Govorite da treba osigurati sredstva u proračunu. A za zakon koji ste dali ocjenu u listopadu prošle godine, rekli, nema sredstava ni u projekciji ni u 2019. ni u projekciji za '20., nije ni '21. Pa tko vam daje pravo da koristite novac poreznih obveznika po, na način na koji stranka kaže? Pa valjda smo parlamentarna demokracija, valjda treba napraviti rebalans proračuna. Valjda treba uvažiti zakonodavnu vlast u ovoj zemlji.

Jednu sjajnu mogućnost. Pošto ste pobrkali brojeve, pobrkali lončiće i u velikoj želji da udovoljite umirovljenicima, da osvojite njihove glasove, pa prihvatite ovaj naš amandman. Košta točno onoliko koliko ste mislili potrošiti ovdje sredstava kojih nemate u proračunu, točno toliko. I nemate nikakvih problema. Prihvatite amandman koji će vam dati normalno usklađivanje gdje vam nitko više neće iskakati iz ovog procesa. Prema tome, imate sjajnu poziciju da se iz ovoga izvučete. Nećete to napraviti. Onda ćemo sljedeći tjedan zahvaljujući podršci kolega zastupnika i potpisima raspravljati o prijedlogu zakona HSU-a. O tome ćemo razgovarati pa ću vam drage moje kolegice i kolege, reći da se ovo može dogoditi. Kako? Reći ću vam sljedeći tjedan jer ne zaslužujete da vam se kaže kako je ovo moguće riješiti jer se ponašate oholo, jer mislite da su umirovljenici za vas moneta za potkusurivanje, jer mislite da s njima lako plesati, da je počela jeftina, jeftina rasprodaja, a ja vam se sve ove godine jako, jako bojim HDZ-a i kad darove nosi i samo da znate. Ovo nije jedini zakon. Sljedeći tjedan očekujte u proceduri Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe po hitnom postupku gdje će vam se reći da će se potrošiti 136 milijuna kuna za one koji već socijalnu pomoć u visini 800 kuna dobivaju. Dakle, nikakva nova sredstva, samo će dobiti status mirovine, a ne više socijalne naknade. Prema tome, još jednom će vam biti prezentiran zakon širokog obuhvata koji će obuhvatiti najviše 8 tisuća do eventualno 12 ili 15, ako se snize neki kriteriji. Dakle, nemojte drage umirovljenice i umirovljenici, ali i građani niskih prihoda, nezaposleni, na koje se ovo odnosi nasjedati da je ovo dobročinstvo Vlade RH. Ja vas svih zajedno upozoravam da je ovo zakonski paket uz ono što će doći, da je to zakonski paket koji se zove umirovljenici na sniženju i sigurna najava izbora. Zaključno, moja pojedinačna, umirovljenici, čuvajte se virusa, ali čuvajte se i jeftinih predizbornih trikova. Držite do sebe, vrijedite puno, puno, puno više od bačenih mrvica koje vam, u izljevima dobročinstva, gura pod nos Vlada RH. Gđa. Mrak-Taritaš, prva replika. Hvala lijepo. Kolega Hrelja. Dakle, mi imamo prilike usporediti im dva prijedloga zakona. Jedan prijedlog zakoni koji ste prošle godine, kada još koroni nismo znali ni k, dali vi u proceduru i drugi prijedlog zakona s kojim je došla Vlada jer da je korona natjerala da ide što prije u proceduru jer evidentno će biti izbori što prije. Ali što se je tu desilo u Ministarstvu financija? Što se to desilo kod ministra Marića? Da je vama odgovorio da nema novaca, da nema ni predviđeno ni za 2021. ni '22., a da sad odjedanput će se neki novci naći. Koja je to magija? Imamo doba korone, imamo da gospodarstvo ne radi, imamo dubioze u proračunu, imamo niz, niz stvari, a kad vidi nekakvi čarobni štapić ili neka magija ili nešto će riješiti problem.

Bojim se da bi ovo u finalu moglo na hrvatsko društvo baciti odnosno izazvati jako velike posljedice jer mi smo sada u jednom procesu kada pod koronavirusom se novac može sa tom izlikom trošiti na različite načine, a bez parlamentarnog nadzora. Parlamentarni nadzor trošenja novca je jedino proračun, da se ovdje polažu računi i planira u što će se nešto napraviti. Vjerujte, ovo se sve čini da se izbjegne rebalans proračuna, sve se čini da se izbjegne rebalans proračuna, a neka nova Vlada će se baviti ovim problemima i vaditi kestenje iz vatre nakon pustoši koja će nastati nakon pandemije koronavirusa, najviše zbog toga što se nismo potrudili da ljudi rade. Kolega Hrelja, donijeli smo korona zakone, ovo je korona profiterski zakon i znate da u vrijeme rata, ratnog stanja, u vrijeme epidemije profiteri zarađuju ali očito da ovdje neće zaraditi umirovljenici nego će probati zaraditi HDZ jer kupuju umirovljenike za 47 odnosno 61 kunu. Ideja ove Vlade je da se time potkupi što veći broj umirovljenika po što nižoj cijeni jer ako misli dobro umirovljenicima, u prvom redu je odbila vaš prijedlog koji je puno bolji i s druge strane želi ovo po hitnom postupku što nema nikakve veze sa korona epidemijom. Ono što također treba vidjeti što će se dešavati sa proračunom jer očito da tih sredstava nema niti kolega Marić ima i to je ono što je problem ovog Sabora, da će problem proračuna očito rješavati druga Vlada koja će se formirati nakon izbora u srpnju. Ma kolega Mrsić, ja razumijem vašu zabrinutost ali mene više zabrinjava da nas pokušaju i sve umirovljenike obmanuti sa elementarnom matematikom. Nikako ne mogu razumjet da će povećanje od 47 odnosno 61 kn među umirovljenicima koji do 2000 ima 130 000 a poslije 2000 ima preko 200 000, obuhvatit 200 000 ljudi. Nema, elementarne matematika to pokazuje i da to može koštati 160 milijuna. Ne može.

Gotova priča, elementarna matematika. Uvaženi kolega Hrelja, u pravu ste, pa nisu umirovljenici akrobate da plešu na žici, pa hoće li ovaj čas ili onaj čas iskočiti iz cenzusa. A pogledajte kako se u RH odnosi Vlada prema institucijama. Ovo je izvješće o poslovanju HZZO-a za 2018. godinu.

Ovo je samo i doista predizborni populistički zakon jer manipuliranje brojevima, u ovom slučaju kažu 200 000 a i onako niti će biti 200 000 niti tog novca ima osiguranog a kad bi bio osiguran, onda ste vi u pravu, onda može proći HSU-ov prijedlog, a država može uvijek se igrat s ovim pa da čak taj novac ni ne transferira, samo da ga proknjiži. Uvaženi kolega Žagar, da, interesantna je ta formulacija jer ja nešto o tome znam, reko sam u uvodu u ime kluba da ovo pratim jako intenzivno od 2013. g. i znam da u zadnjih 10 g. država je ostala dužna dopunskom zdravstvenom osiguranju prema onom što se zakonom obvezana više od milijardu i 200 milijuna kuna. I taj sustav funkcionira, egzistira samo zahvaljujući činjenici i među nama i među našim građanima, onih milijun i 670 000 koji je redovno, svaki mjesec plaćaju policu dopunskom zdravstvenog osiguranja od 70 kn i dnevno se na žiro račun dopunskog zdravstvenog osiguranja slijeva dnevno prosječno 3 i pol milijuna kuna. Zapamtite sustav velikih brojki.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, valja još jedanput naglasiti da ovaj prijedlog zakona u ovom obliku kakav je došao sa svojim obrazloženjem, nije dobar. Zašto on nije dobar? Mi smo ga nazvali populističkim i predizbornim zakonom. Nije dobar zato što cenzuse koji su predviđeni u tom zakonu, nije dobro postavio. Dakle, jasno je koja je granica siromaštva u RH i jasno je koliko ljudi bi trebalo obuhvatiti ovim zakonskim prijedlogom. Isto tako, to smo danas više puta naglasili ministru a i vama državni tajniče, da broj koji je naveden od 200 000 osiguranika koji će biti obuhvaćeni ovim zakonom, nikako ne može biti točan, on je prenapuhan i preglomazan.

Kolega Hrelja je rekao da je taj broj daleko i manji, ali sve i ako je to točno, ako je 200 000 i ako imate 160 milijuna, pa zašto onda ne prihvatite HSU-ov zakon koji isto tako dokazuje, pokazuje da se taj cenzus može postaviti na puno veći iznos? Više puta je ovdje rečeno da su vršene projekcije, da je rađena ozbiljna analiza, ali nigdje, zašto u zakonu, u obrazloženju ne stoji ta analiza? Po kojim to kriterijima?

I ako eliminiramo one koji imaju obiteljske mirovine, koji ovako i onako neće ovaj dio priče zahvatiti i ako pretpostavimo da je veći dio njih nije im ovo jedino primanje, onda možemo lako doć do zaključka da ovo što ste, što ste naveli 200 000 ljudi da je to jednostavno obmana i da je to samo predizborno obećanje. Ono što vam želim poručiti, za vrijeme i sam sam sudjelovao u skupljanju potpisa za povećanje cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje. Umirovljenici su skupljali te potpise po hladnom vremenu, nije im bilo teško, nisu skupljali samo oni koji, koji bi bili obuhvaćeni ovim cenzusom, skupljali su i oni koji, kojima to ništa, zapravo koji neće s ovim dobiti benefit jer oni, oni i njihova primanja izlaze iz, iz ovih cenzusa. Skupljali su i davali su potpise i mladi ljudi. Svi su bili složni oko toga da najsiromašniji pripadnici stanovništva ne bi trebali plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje. A znate zašto? To je kolega Hrelja napomenuo. Pa novca ima u javnom osiguravatelju, ima ga sad u ovom trenutku. Ako vi tvrdite da ima 160 milijuna onda ima dovoljno da taj cenzus prikladno povećamo, ne za ova, za ove mizerne iznose. I na kraju, ono što je najvažnije. Ja namjerno kažem poigravati jer ovo je doista poigravanje. Ovakve procijene od 200 000 ljudi bez ikakve osnove su poigravanje sa tim zdravstvenim sustavom. Kolega Grbin je s pravom upozorio da su ovdje u igri privatni osiguravatelji. Ako se sjećamo kako je bivši ministar Kujundžić najavljivao povećanje, nužno povećanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, a to je išlo samo i moglo je ić na ruku samo privatnim osiguravateljima koji ionako neće starije osobe osigurati već to prepuštaju javnom osiguravatelju koji onda, onda je više izložen. Dakle, da zaključim ovu svoju raspravu. Novca ima. Mi istina u ovom trenutku ne vidimo rebalans i upravo mislim da je to razlog zbog čega se najavljuju izbori jer rebalansa nema i vjerojatno rebalans ne bi, ne bi prošao. A vi govorite u ovom slučaju da je ministar Marić rekao da je, da će novac biti osiguran. Ne znamo kako i ne znamo s kojih pozicija. Ako prije 6 mjeseci kad situacija s koronavirusom nije bila ozbiljna, kad nije bilo gospodarstvo izloženo onda je Vlada tvrdila da novca nema. Zbog toga vas pozivam da prihvatite amandmane tj. da prihvatite HSU-ov prijedlog za povećanje cenzusa koje je realno, koje je održivo i koje neće umirovljenike i dalje tjerati u siromaštvo i održavati u tom stanju da ne znaju u kojem trenutku će izaći iz, iz samog cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje. Kolega Žagar, ne znam da li laže koza ili rog, Vlada je rekla da ovih sredstava ima, pa ja ću samo citirati ministra financija koji je izjavio kako su prihodi proračuna u prvih 10 dana travnja na trećini prihoda iz istog razdoblja prošle godine, te ponovio kako će za financiranje pomoći i saniranje posljedica kriza izazvane koronavirusom RH u prvom koraku ponajprije se osloniti na domaće tržište. I sad je malo čudno, kontradiktorno, nemamo novaca jel proračun se puni slabo, a s druge strane povećavamo rashode proračuna za tih dodatnih 160 milijuna. Prema tome, ili neko laže ili laže Marić ili lažu ovi koji su pisali obrazloženje ovog zakona svjesno podižući brojku, ono što je rekao i kolega Hrelja, da je to daleko od onoga što je stvarno, a želeći s time impresionirati umirovljenike da im daju glas na izborima. Uvaženi kolega Mrsić, meni je jedino žalosno što, jasno je da premijer i Vlada i HDZ krenuo u predizbornu kampanju, ali žalosno je da ovaj sabor pretvaraju u predizborni skup jer ovako se može na predizbornom skupu obećati, bit će za 200 000, 160 milijuna, ništa mi od tih podataka ne znamo, ni kako su došli do 200 000, gdje je, gdje je 160 milijuna, ali baš njih i briga. Pa koga briga? Tko će nakon par mjeseci pitati na čemu ste vi to temeljili, a umirovljenici će tek saznati kasnije jel će oni ući u taj, u taj ovoga, u te škare ili ne, to će se tek kasnije vidjeti, al tad će bit kasno. Mi tvrdimo i to odgovorno tvrdimo ovdje i to, i to možemo pokazati i Vladi smo poslali u prijedlogu da mnogi umirovljenici koji se sad nadaju da će biti, da neće, da neće ovoga plaćati dopunsko, da će ga i dalje plaćati, a to su najsiromašniji slojevi ovoga stanovništva i mislimo da je cenzuse koje je HSU predložio da su, da su pravedni i da su realni. Poštovani kolega Žagar, da i ja sam bio na štandovima, skupljali smo potpise, potpisivali su i oni koji imaju plaćeno, dobrovoljni davaoci krvi, dakle koji su oslobođeni plaćanja dopunskog i studenti i učenici, dakle svi oni koji su, imaju poslije, prije odnosno više od 18.g., punoljetni građani i invalidi potpisivali su u znak solidarnosti da siromašni građani koji imaju prihode ispod 2.430,00, a žive sami ili po članu obitelji 1.830,00 da oni, da za njih se mora pobrinuti država i dati im besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. Mjesec dana po zimi, po nevremenu, stariji naši građani skupljali su potpise sa velikim simpatijama mlađih građana, ovo, tih 50, više od 50 000 potpisa Vlada ignorira kao da ne postoje, tako ignorira i naše umirovljenike, al ih vara i pokazuje dobročinstvo, glumi. Da, kolega Hrelja, umirovljenici su od '90.-tih na ovamo puno puta opljačkani i prevareni. Dakle, slažem se. Prilikom prikupljanja potpisa pokazali su razumijevanje problema, pokazali su odgovornost i krenuli su u tu priču. Vlada je sad krenula sa jednom posve obrnutom pričom i rekla je da će ovako malo povećanje njima pomoći. Umirovljenici će i dalje ostati daleko ispod praga siromaštva sa svojim mirovinama, a usput moraju plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje u javnom osiguravatelju jel ih privatnih neće uzeti, a u tom javnom osiguravatelju sad trenutno i nažalost ima novca, a pogotovo zato što su sve pretrage stale, stali su svi, svi zahvati i upravo oni umirovljenici koji su najizloženiji i najskloniji bolestima u ovom trenutku nemaju adekvatnu zdravstvenu skrb i to je, to je jedan od problema, a bit će ih sve više u budućnosti ako ne mogu, ako ne budu mogli plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje. Završno u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike govorit će g. Silvano Hrelja, izvolite.

Cijenjene zastupnice, cijenjeni zastupnici. Evo, dopustite da vam predstavim ukratko Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe o suradnji između nacionalnih tijela u području izvršavanja propisa o zaštiti potrošača. Uvodno bih htjela reći kako ovo nije, dakle ovo je provedbeni akt, nije prvi takav, već postoji, postojala je dakle na razini EU uredba kojom se regulirala suradnja između nacionalnih tijela u provedbi nadzora nad propisima o zaštiti potrošača. Konkretno Uredba 2006/2004, međutim, razvoj interneta, razvoj novih oblika ne tako sada više novih, je li, trgovine su doveli do većeg broja kršenja, prekograničnog kršenja prava potrošača i naravno to utječe na narušavanje tržišnog natjecanja. A bitno je reći i da je to naravno i ne korektno i prema onim trgovcima koji redovni i ispravno poštuju zakone. Dakle postoje situacije u kojima trgovci iz jedne države članice krše prava potrošača u drugoj državi članici ili u više njih i upravo se u tu svrhu i donijela ova uredba koju mi sada kroz zakon implementiramo ovaj provedbeni akt implementiramo u naše zakonodavstvo. Dakle, prvenstveni cilj ove uredbe je osnažiti postojeći sustav suradnje između država članica i njihovih nacionalnih tijela koja su odgovorna za nadzor i za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i to na sljedeći način. Prvo, osiguravaju se uvjeti za djelotvornu koordinaciju i suradnju u među nadležnim tijelima i to putem već uspostavljene mreže, dakle mreže koja je uspostavljena upravo onom prethodno spomenutom uredbom. Evo možda da dam samo jedan primjer, vrlo konkretan primjer, ako imamo talijanski trgovački lanac koji prodaje proizvod putem Interneta u nekoj od drugih zemalja u Hrvatskoj, Španjolskoj, Portugalu bilo gdje, i pri tom se ne poštuju prava potrošača, primjerice uz materijalni nedostatak u roku od dvije godine, već samo u roku od jedne godine onda u tom slučaju inspekcijsko tijelo države članice u kojoj se krše prava potrošača putem mreže nacionalnih tijela traži nadzor nad trgovcem koji čini takav propust, provode se istražne mjere, zabranjuje se takav poslovna praksa i po potrebi se sankcionira trgovca. Drugi element koji je bitan za ovaj provedbeni zakon je da se određivanjem jedinstvenih ureda za vezu upravo potiče takva djelotvorna koordinacija i to na način da svaka od zemalja članica uspostavlja takav jedinstveni ured za vezu, a u slučaju Hrvatske će to biti Državni inspektorat RH.

Njima, dakle ovim spomenutim tijelima se dodjeljuju minimalne ovlasti za istragu i za izvršavanje mjera koje su propisane samom uredbom. Cilj je omogućiti što bržu i što učinkovitiju suradnju između navedenih nadležnih tijela na nacionalnoj i na prekograničnoj razini i upravo osigurati ono što sam prethodno navela, a to je poduzimanje mjera u svrhu sprečavanja povreda u području zaštite potrošača. Očekujemo da će upravo takva suradnja utjecati na odvraćanje trgovaca od počinjenja povreda i osigurati da oni trgovci koji nisu usklađeni sa propisima iz područja zaštite potrošača ne koriste pravne praznine na način da premještaju svoje poslovanje u one države članice čija nadležna tijela nisu opremljena za rješavanje nezakonitih praksi. Isto tako je potrebno reći da se uredbom određuju tijela koja u svakoj državi članici djeluju kao tijela koja izdaju vanjska upozorenja odnosno raspolažu potrebnim stručnim znanjima i informacijama o kršenju potrošačkih prava te surađuju sa prethodno spomenutim ministarstvima i agencijama u provedbi ovog propisa.

I na kraju, ova uredba odnosno provedbeni zakon osigurava i utvrđuje učinkovite proporcionalne i odvraćajuće sankcije u slučaju da dođe do kršenja prava koja su obuhvaćena uredbom i na taj način smatramo da postoji mehanizam prema kojem će se u slučaju povrede prava trgovci moći na odgovarajući način i sankcionirati. Bitno je zaključno reći da se implementacijom uredbe u hrvatsko zakonodavstvo uklanjanju prepreke u prekograničnoj trgovini, doprinosi se povećanju prava potrošača i povjerenju u elektroničku trgovinu na razini jedinstvenog tržišta i slijedom svega navedenog, predlažem da se podrži Konačni prijedlog Zakona o suradnji između nacionalnih tijela koja su odgovorna za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača. Jedno pitanje za državnu tajnicu. Naime, prijedlogom zakona o provedbi ove uredbe utvrđena su tijela koja će je provoditi.

Hvala lijepo na pitanju. Ministarstvo gospodarstva odnosno Europski potrošački centar kao što sam istakla upravo u svom sastavu ima tu funkciju da izdaje vanjsko upozorenje prema nadležnim tijelima. Dakle ono je tijelo koje najbolje poznaje potrošačko zakonodavstvo i ima mogućnost putem uspostavljene mreže tijela dobiti pravovremenu informaciju o kršenju prava te tu nadležnu informaciju proslijediti prema nadležnom tijelu koje onda u okviru svoje djelatnosti, svoje nadležnosti ima mogućnosti provesti istražni postupak i poduzeti odgovarajuće mjere. Dakle ministarstvo je svakako uključenu u tu mrežu. Uvažena državne tajnice Žigman, moje pitanje je vezano uz članak 5. kao i kolege Klisovića vezano za nadležna tijela da na primjeru objasnite što ako je recimo slučaj koji je ugroza prava potrošača, a zadire između 2 nadležna tijela, recimo između Ministarstva zdravstva i Ministarstva poljoprivrede, to je konkretno. Što u tom slučaju kako, koje je tijelo nadležno i koji je daljnji hodogram koraka prema Državnom inspektoratu i dalje? I drugo pitanje je vezano za članak 21. odnosno 22. koji regulira zapravo prekršajne odredbe i novčano kažnjavanje.

Dakle, svako tijelo postupa u okviru svoje nadležnosti, a kada Državni inspektorat treba postupati temeljem povrede propisa onda dakle slučaj ide prema inspektoratu on poduzima odgovarajuće sankcije i ako je to potrebno, ako je to potrebno onda sankcionira trgovca. A po pitanju sankcija koje su predviđene dakle člankom 20. i 21. po našim saznanjima one su usporedive sa onime što se dakle događa odnosno sankcionira i u drugim državama članicama. Poštovana državna tajnice pogotovo u ovo vrijeme kada raste intenzitet trgovine putem interneta ono što je zapravo i tema ovoga samoga prijedloga uvrštavanja ove uredbe da bude operativna. Postavlja se pitanje da li je stvarno Državni inspektorat najbolja zapravo organizacija kojoj se netko treba obratiti kada ima problem.

Dapače mnogi od njih se i obraćaju izravno potrošačkim centrima jer oni upravo kroz mrežu koja je uspostavljena u 30 zemalja mogu najučinkovitije kod prekograničnih povreda i dati informaciju u …/nerazumljivo/… u drugoj zemlji članici o tome da je došlo do kršenja prava potrošača. Što se tiče Državnog inspektorata, ja mogu samo reći dakle da inspektorat djeluje u okviru svojih nadležnosti. Ja sam sigurna da ima naravno i potencijal i ambiciju temeljem provedbe propisa i jačati svoju funkciju, dakle i dalje poboljšavati svoju funkciju i svaka zemlja članica u konačnici i radi u okviru nadležnosti tijela koja su odnosno nadležnosti koja su data određenim tijelima. Tako da možda na kraju evo završno još samo dodati da ova uredba i provedbeni zakoni u stvari omogućuje [[Upadica: Hvala lijepa.]] da se i propisi koji određuju nadležnost određenih tijela nad provedbom propisa mogu dopuniti i nadograditi kako bi se što uspješnije provela i sama uredba. Evo, ja ću početi sa najugodnijim dijelom znači brojne uredbe, brojne direktive, brojna naređena iz Europe ništa nisu donijela hrvatskim potrošačima, donijeli su multinacionalnim kompanijama koji trguju stranom, puno nekvalitetnijom robom na našem području RH, na štetu hrvatskih građana potrošača jel su svi potrošači, a naravno i hrvatskih blagajnica i onih koji rade u tim trgovina jer rade ispod minimalca, sad u korona krizi su radili do 5 sati, a od 5 do 8, 9 sati su teške poslove naše žene radile, slagajući, prenoseći, skladišteći ovaj sva taj teret i nikoga nije briga za tim. Tako da ove uredbe u provedbi ne može Andrija Mikulić to izregulirati jer njega nije briga, njemu je bitno da on zatvori domaće gospodarstvene, ugostitelje, a ne da zaštiti domaće potrošače.

Hvala vam lijepo na vašoj primjedbi, pa ja bih rekla da je on line trgovina nešto što se događa, dakle ljudi kupuju prekogranično. Sigurno nećemo propisima moći spriječiti dakle i naše građane i druge građane naravno da kupuju kod nas. U konačnici i našim trgovcima je u interesu prodavati svoje proizvode u drugim državama, a upravo ovim propisom i jednom učinkovitom koordinacijom između tijela koja su nadležna za štićenje prava potrošača i za sankcioniranje nepoštenog postupanja trgovaca omogućavamo da naši građani budu zaštićeni kod takve prekogranične trgovine. Ne mogu jer ih nema. Zato otvaram raspravu. Prvi je gospodin Tomislav Panenić ispred Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih. Izvolite. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege naravno da u ovo vrijeme kada sve više ljudi se okreću prema trgovini putem interneta ovo što govorimo prekogranična trgovina zapravo se najviše svodi na taj dio, ne samo fizičkim odlaskom nego i ono što nabavljamo iz bilo koje druge zemlje da naš potrošač ima najveću moguću zaštitu. I zaštita je u smislu da ona cijena koja je negdje istaknuta, da je ona konačna cijena, da to ne bude određeni prikriveni elementi, da rokovi isporuke koji su naznačeni budu primjereni, da povrat robe koji je unutar 14 dana se može izvršiti, da troškovi povrata, znači imamo puno elemenata o kojima govorimo kada je u pitanju trgovanje sa nekom drugom zemlju. I na kraju sad smo, članica smo EU, možemo trgovat s kim hoćemo i želimo samo da, evo kolega Bulj je rekao želimo da naši hrvatski potrošači da budu zaštićeni i tu trebamo imati snažne mehanizme. Nije to samo, kolega Bulj oni mehanizmi u Hrvatskoj državi, a to bi trebao biti inspektorat, kolega Andrija Mikulić, koji bi trebao stvarno bit taj koji suvereno to vodi na način da svi osjećaju se zaštićeni od našeg poduzetnika pa i do potrošača jer jedni o drugima ovise, a između je inspektorat. I ako poduzetnik se osjeća nesigurno u uvjetima nadzorima inspektorata pod upravljanjem gospodina Andrije Mikulića, onda vjerojatno to prenosi i na one i na svoje potrošače jer nezadovoljstvo jedno raste. Sad mi bismo trebali ne samo naše potrošače zaštitit, nego imamo i primjere gdje iz drugih država trgujući sa našim poduzetnicima u možebitnim situacijama treba se pojaviti opet državni inspektorat koji bi pomagao čak i drugima. Znači negdje moramo jednostavno reći ono da smo mi ti koji stvarno štitimo, pomažemo, nije to samo ono puko slovo zakona nego neko treba prepoznati situaciju koju sada nismo prepoznati. Ovo našli smo se prvi put u uvjetima korona krize, naši poduzetnici, naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva prvi put su prodavali neki svoje, puno njih čak, svoje proizvode putem Internet platformi, snalazili su se u tome i naravno da trebaju pomoć. I to je zapravo ono što očekujemo od svih institucija, prvo je pomoć, kad se nekom obratiš da ima vrijeme za tebe, da želi posvetiti tome, da želi zaštiti tvoje interese da nam se ne događa da netko kupujući na stranici koja je iz Engleske, Mađarske, ne znam koje moguće zemlje plati nešto. Pa naši ljudi su plaćali i traktore, uplaćivali desetke tisuća eura i na kraju su bili prevareni i nemaju se kome u Hrvatskoj državi obratiti, nemaju jednu međunarodnu zaštitu i nema neko ko će reći drugoj zemlji s kojima smo partneri čak u EU da to ne može tako. Ne možete jednostavno imati poduzetnike koji će varati u drugim državama i da na kraju mu se ne možete obratit ili da stranica koja prodaje prekrasan automobil po cijeni koja je nešto niža od tržišnih, jednostavno je prevara. I naši ljudi ostanu prevareni i oni se osjećaju da nisu dovoljno zaštićeni. Naravno da tu što sam državnoj tajnici napomenuo, pitanje centara za potrošače, to je nešto što bi trebalo biti dostupno im jako. Ja znam da imate otvorene linije, da to nije sporno, međutim ajmo priupitat naše građane koliko njih ima kod sebe na nekome vidiku broj koji mogu nazvat? Kolko ih ima? Da ih pitamo zapravo, mi donosimo ovdje zakone, al da ih pitamo nakon što donesemo zakone da li vi znate koja su vam prava zajamčena, što možete napraviti ili ih jednostavno ostavimo da kad vide ok, kako oni kažu sad sam na tome p pa šta ću, sam sam si kriv. E to je loše, kad naš potrošač smatra da je izigran i da je on u tome kriv, da nije posvetio dovoljno pažnje. Dal trebamo imat takav sustav koji jednostavno ne ulijeva povjerenje, a trebalo bi biti za najmanju sitnicu prevare potrošača? Mora biti reakcija i mora biti ne samo da je reakcija nego i javno proklamirano koji su to sve, što se sve događa u našem okruženju, da nekada čak i nešto što nije prevara je roba ili usluga koja je prodana na jedan način koji je lažiran. Koliko ima, još uvijek nismo razriješili ni u Hrvatskoj državi, državna tajnice, da netko dođe u staračko neko kućanstvo i prodaje im paket kojega nazove mi smo iz Telekoma, što svi prvo pomisle? Hrvatski Telekom? Hrvatska tvrtka? Na kraju nit je hrvatski, nit je Telekom nego je neko drugi iz konkurencije koji na lijep način obradi ljude i onda treba stići u tih 14 dana prvo da svate što im se dogodilo pa da reagiraju, pa na kraju ispadne ako imaju u susjedstvu ili u poznanstvu nekoga kome mogu se obratiti i vjeruju da će im pomoć onda ostvare svoja prava. Ali u puno, puno slučajeva jednostavno ne uspiju reagirati, pa kad nekako nadođu na to sve skupa onda samo kažu al prošo vam je rok, 14 dana je prošlo, nemate pravo i nastane samo financijska šteta u kojoj su dovedeni zabludom. I reć ćemo a vi trebate poznavati ono što ste išli ugovarati, zakon je ovakav i nać ćemo milijun izgovora i stvarno nađemo izgovor. I onda je pitanje sada kada uspostavljamo jednu mrežu zaštite potrošača na razini EU, kad je jačamo, da li će nam se i cijeli sustav taj obratiti i reći, a žao nam je, al trebali ste ranije reagirat. To što ste prevareni sami ste si krivi. Petnaesti dan sve spada na vas i nema nikoga ko će više poduzeti jer zakonom su ruke, znači neće Državni inspektorat nikada, ako im se obrati potrošač petnaestog dana i kaže ja smatram da sam tu prevaren, oni će reć žao nam je, 14 dana je rok, ne možemo vam pomoć. I neće taj inspektorat izaći sa priopćenjem u kome će reć evo taj slučaj se događa, ono nemojte to raditi, oni će reć trebali ste reagirat ranije. a znam da ne možeš vratiti neke, što je zakonom određeno, ali takav trgovac, takav poduzetnik koji to radi on mora biti javno prozvan da je to neprihvatljivo. Da li smo imali kod nas da je netko bilo koju tvrtku, pogotovo ove velike, sad sam spominjao određene tvrtke koje se bave sa telekomunikacijama, da li ih je država prozivala da jednostavno takvo ponašanje ne mogu provoditi? Ono se i dalje provodi.

Tako da treba na to upozoravati jel u ovome vremenu bujaju svi mogući ponude, trgovine na, koja ide putem određenih internet platformi gdje puno toga je u nuždi, žele ljudi da na neki način prodaju svoj proizvod ono da ostvare prihod, da mogu preživjeti ovo i treba im pomoći. Napravit će možda i neke greške ali tu treba reći, izaći će se na neki način, treba tražiti ono model kako izići ususret njihovim potrošačima da riješe mogući nesporazum koji se dogodio, ali isto tako trebamo biti svjesni da će biti puno važnih poduzetnika koji će iskorištavati ovu situaciju da bi na brzinu ostvarili zaradu na nečemu što će zapravo ponuditi, a što ne odgovara stvarnosti ili će na neki način promovirati robu u okvirima koji ne odgovaraju stvarnim karakteristikama i tu moramo biti puno jači, da ne ispadne iz inicijative koja je krenula od brojnih lokalnih samouprava, regionalnih samouprava pa na kraju evo i Ministarstvo poljoprivrede je iznijelo kao jednu svoju mjeru osnivanje takve, takvog jednog portala da na kraju ne bude, da imamo negativne posljedice. Moramo braniti ako idemo, podupiremo, ako je to politika i ove Vlade onda jednostavno mora biti i zaštita na maksimalnoj razini koja će osigurati da ne dođe do situacije da netko je oštećena strana i da se nema kome obratiti ili onaj kome bi se obratio jednostavno toliko je diskreditiran svojim postupanjima da mu ljudi ne vjeruju. I zato je još jednom napominjem pitanje Državnog inspektorata kojeg ste naveli, ja bih rekao da je greška da je trebalo biti Ministarstvo gospodarstva, a sve ostali mogu biti provedbeni, al prvo tijelo koje ne samo koordinira nego isto tako i prihvaća primjedbe de bude tijelo koje stvarno ima snagu da to provede i kojega se neće prozivati radi nedoličnog postupanja kao što smo imali u proteklom vremenu. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Ivan Šipić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolege, kolegice, evo u veljači smo raspravljali o ovom važnom naoko mnogima od kolega i nevažnom s obzirom na ovoliku zainteresiranost moramo to konstatirati naših kolega u saboru, ali ipak u prvom čitanju smo u 2. mjesecu raspravljali na ovu temu koja je prevažna, a to je, to je zasigurno potrošač, potrošači, a to smo u naravi stvari, u stvarnom životu u biti svi mi. Dakle, osobe koje kupuju, proizvode ili konzumiraju usluge koje im se nude na određenom tržištu proizvoda ili usluga u određenom trenutku. Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava građana u ulozi potrošača u najrazličitijim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. U RH područje zaštite potrošača regulirano je Zakonom o zaštiti potrošača. Cilj politika zaštite potrošača u EU je jamčiti prava potrošača u odnosu na trgovce i pružiti bolju zaštitu osjetljivim skupinama potrošača. EU donosi propise za zaštitu sigurnosti i prava potrošača uključujući u područjima koja se brzo razvijaju poput spomenute internetske trgovine, opskrbe energijom i financijskim uslugama. Podržavam i Europske centre za zaštitu potrošača koji pružaju pomoć u prekograničnim sporovima kao posljedica uspostavljenog unutarnjeg tržišta, ali i tehnoloških inovacija s vremenom je značajno pojačana potreba za zaštitom potrošača u odnosu na proizvode, usluge kupljene prekogranično, a sve veći, a sve više i putem digitalnih komunikacijskih kanala, trgovina putem interneta razvija se tako brzo i opsežno da znatno mijenja odnose ponude i potražnje i tako utječe na konkurentnost na cijelom europskom tržištu. Podatak koji govori da je kupovina internetom u EU rasla sve brže i brže, prosječno na godišnjoj stopi više od 20% je nešto što još više daje u prilog da ovaj zakon i ova uredba se mora uskladiti tj. mora se donijeti i zaživjeti što je prije moguće.

Posljednjih nekoliko tjedana naš realni svijet je postao i prebacio se u virtualni. Više vremena provodimo pred televizorom, laptopom, mobitelom nego u kontaktu sa stvarnim ljudima. Prilagodba na takav način život uključuje i odricanje od nekih svakodnevnih aktivnosti. Osim ispijanje kave na otvorenom, druženju s prijateljima ali i kupovinu. On line šoping već je godinama sastavni dio života većine nas, a takva je kupovina samo dobila na važnosti tijekom pandemije korona virusa budući da se mnogi oslanjaju na dostavu namirnica, kućnih potrepština ili odjeće. Prije početka ožujka ove godine, kategorije unutar kojih se najviše kupovalo putem on line trgovina bile su obuća, odjeća i modni dodaci, gotovo 77% malo manje od 80% Informatika, bijela tehnika i kućni aparati više od 50% Kozmetika, parfemi više od 40% Raznolika ponuda proizvodi za čišćenje i osobnu higijenu gotovo 40% Sportski rekviziti i oprema gotovo 30% i mogli bi tako nabrajati postotke na svakom području. Iako je u prvim tjednima ožujka broj korisnika on line kupovine pao sa 84% na 48% prema iskazanoj namjeri ovakve vrste kupovine i ispitanika u skorijoj budućnosti očekuje se ukupan rast više od 5% u ukupnom korištenju on line kupovine. Ovim prijedlogom što je za nas dijelom i najvažnije određuje se da Državni inspektorat kao jedinstveni ured za vezu bude nadležan kao koordinator provedbe ove uredbe određuje se da tijela nadležna za provedbu uredbe kao i ovlasti tih tijela uz Državni inspektorat tu budu još i Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, zdravstva, Agencije za elektroničke medije, Hrvatska regulatorna agencija za mrežnu djelatnost itd. Sve u svemu određuje se da tijela, da tijelo nadležno za izdavanje vanjskih upozorenja nadležnim tijelima za provedbu uredbe određuje i prekršajne odredbe za postupanje pozitivnom, tj. određuje i mjere i upravlja procesima da li se netko pridržava ili se ne pridržava ovih predviđenih zakonskih uredbi. Jedan od ciljeva neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta je osigurati međusobnu suradnju nadležnih tijela, a i suradnju nadležnih tijela s ostalim javno pravim tijelima, a sve kako bi se spriječilo kršenje jer mogućnost kršenja propisa kojima se štite prava i interesi potrošača. Nositelji zaštite potrošača su naravno Hrvatski sabor, Vlada RH, ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača, a to je ovdje resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, nadležna inspekcijska tijela, zatim nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, udruge za zaštitu potrošača itd. Sve jedinice lokalne samouprave na ovom području moraju i trebaju poduzimati određene mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti za ovo prevažno pitanje. Tu možemo istaknuti i neke korake koje bi svaka dakle i regionalna i lokalna jedinica trebali imati u vidu i provoditi. U prvom redu informiranjem, informirati i provoditi izobrazbu potrošača, organizirati savjetovanje potrošača, inicirati i podupirati projekte udruga, udruge koje se bave ovim prevažnim pitanjem i sudjelovati na određen način kroz projekte u provedbi nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini. Završno ovim prijedlogom RH će udovoljiti, uskladiti i udovoljiti obavezama i obvezama koje proizlaze iz članstva u EU. Dakle, ne bih rekao da je samo na jedan način prihvaćanje tih uredbi koje su mnoge europske zemlje prihvatile, nego je to i praćenje i korak sa suživotom svakog potrošača u EU. Za svaku je pohvalu pokušaj resornog ministarstva i svih spomenutih tijela da se kroz jedan jedinstveni, cjeloviti pristup, odgovoran na svaki način pokuša svima koji jesmo konzumenti ili potrošači na bilo koje području pomogne i olakša da se što više suzbije nelegalno tržište jer nelegalno tržište istovremeno umanjuje bilo kakav gospodarski rast i razvijanje. A isto tako kada vidimo sve što se nudi preko razno raznih on line ponuda, trgovina, što se sve želi prodati onda i kako mnogi naši ljudi na jedan način naivno i ulijeću da tako rečem u takve kupovine onda je još više potrebno da netko bude nadležan, da uveže i osigura, osigura jedno kvalitetno, pošteno, pravedno, zakonsko da tako kažem i praćenje i nadziranje svih udruga koje, svih oni koji se dakle na tržištu nalaze. I sigurno da će doći do značajnijeg, kad ovo zaživi, do značajnijeg suzbijanja svega onog što je nelegalno, protuzakonski i što umanjuje kako rekosmo svaki pokušaj razvijanja Hrvatske u prvom redu kao jedne gospodarske stabilne zemlje. Evo, Klub HDZ-a prihvatit će u, ovaj ovu uredbu i ovaj prijedlog zakona ovako kako je predloženo. Ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govorit će gospodin Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani građani, predstavnici Hrvatske vlade, poštovani kolege i kolegice, potrošači, zaštita potrošača, prava potrošača tj. prava svih građana RH uz sva naređenja, uredbe, direktive koje prepisivamo apsolutno nisu jednaka kao u drugim članicama EU, a o tome moremo govoriti, a već su i kolege i prije rekli znači u svojim izlaganjima. Ja bi ovde kratko samo rekao da, po svim pitanjima, ako govorimo o on line trgovini kojim se uređuje ovo kao navodno uređuje se ovo područje, smatram da u RH su oštećeni i potrošači i znači oni naši koji rade u stranim lancima, to su uglavnom naše blagajnice i trgovkinje, poglavito sad u korona krizi kada imamo znači taj korona kriminal gdje je nešto što je bilo 50 lipa od zaštite opreme sada je bilo čak i po 20, 30, 50 kuna. To Andriji Mikuliću nije bilo bitno, njemu je bitno da on zatvori naše domaće gospodarstvenike tj. ugostitelje koji skrbe i dostavljaju hranu, od, da bi preživjeli, ispoštivajući sva pravila, a nije ga briga što brani McDonalds koji dostavlja dan noć, što god želi i kako god želi GMO proizvode, nije ga brige za strane ovaj, nije vas briga ni za strane banke koje dižu ogroman kapital. Nije donesen moratorij ni na kredite, ni na kamate. Mene zanimaju osnovna pitanja. Kako je moguće da u RH primjera imamo ovaj teleoperatere koji imaju najveću dobit u RH, mi imamo najskuplji internet, mobilnu telefoniju, a nemamo baš ovaj da smo nešto baš dobro pokriveni sa internetskim uslugama. Naravno i ono što rade, rade protuzakonito postavljajući bazne stanice ne plaćajući lokalnim samoupravama, ne poštivajući ove prostorne planove, tako da oni koji trguju na našem području se ne ponašaju kako se ponašaju u državama odakle dolaze. I to je sve na teret naših građana, naših lokalnih samouprava i naravno cijelog naroda Hrvatskog. I nema tu nikakve filozofije, to je jedan, tako i energetika. Kad govorimo o energetiki naravno da smo dali da je Hrvatska vlada svojom odlukom za vrime Ivana Vrdoljaka, za vrijeme Milanovićeve vlade, Vrdoljaka donijela dodjelu obnovljivih izvora, da je poticaj vjetroelektrana, vjetroelektrane dobijaju tko dobija, strani investitori koje naši građani iz svojih džepova plaćanju subvencije i odlazi njima novac u džep, a nisu prihvatili mikrosolare da na našim krovovima imamo mogućnost da naše obitelji budu ovaj da budu ne samo socijalno nego socijalno neovisni. Znači da budu neovisne obitelji energetski. Imamo problem gospodara voda, pitkih voda, koji žele vode privatizirat. Pa imamo u RH izvore privatizirane opet se sitim Milanovićeva vlade. Izvor Cetina je dana za 5.000 kuna mjesečno na 30, 5 kuna mjesečno na 30 godina koncesije. Za 5.000 kuna, u 37 sekundi je trajala rasprava. Isto je tako i sa Jamnicom, Sveti Rok, znači imamo gospodare vode i zbog toga smo mi predlagali jače puno zakone da zaštitimo naše ljude jer u Hrvatskoj bi tribala biti besplatna voda. Ja sam razočaran kad vidim da u mojoj Cetinskoj krajini je poskupila voda.

Naravno ima tu i drugih strukturalnih problema zbog čega poskupljuje, ni nitko tu ne štiti u biti naše potrošače, nitko. I to je vama smiješno, naravno, vi se smijete na ovo što ja govorim.

Pa uništeno je poljoprivreda zbog nepoštene trgovačke prakse jer nije zaštićen naš opet potrošač tu ni proizvođač. Štetna hrana, GMO proizvodi, ja sam davao zakone ovdje, vi se smijete predstavnici Vlade, da zabranimo uvoz, prevoz sa, proizvodnju GMO proizvoda i trgovinu, stranih, da potičemo domaću proizvodnju i da na našim policama bude domaća hrana. Da razvijamo selo, a ne da nam je 2/ 3 Hrvatske prazne.

Naravno da su uredbe potrebne, naravno da je jedan sustav osmišljen potreban i u RH i da je to u korist hrvatskih građana. No ako se neće provoditi na način kao što je zamišljeno onda imamo veliki problem, ali tu već govorimo o nečem drugome. Tu ne govorimo o Državnom inspektoratu kao instituciji nego možemo govoriti o osobama koje ga vode. Ali s druge strane ovaj sabor je taj koji ga je izabrao i koji ga može smijeniti. Prema tome to gospođa državna tajnica sigurno nije, a na nama je da onda pokrenemo takav postupak ako mislimo da treba. Predstavnik Vlade je tu, tako je. U svakom slučaju ono što je važno da bi se ostvarila prava građana potrebno je i učinkovito funkcioniranje zajedničkog europskog tržišta. E ovo je jedan od elemenata kako ga pokušavamo učiniti funkcionalnim s obzirom da ako ne uskladimo primjenu odnosno provedbu na jednak način u svim državama članicama dobit ćemo jedno fragmentirano tržište koje neće ostvariti ono zbog čega EU postoji, a kako je u stvari i nastala s obzirom da je nastala europska ekonomska zajednica. Nefunkcioniranje provedbe ovakvih uredbi uništava definitivno povjerenje potrošača što sigurno nije dobro niti zdravo za hrvatski biznis, ali ni za europski biznis u cjelini. Nepoštivanje i neprovedba ovakvih uredbi koje se zalažu za zaštitu potrošača sigurno potiče i debatu o svrsi same EU jer upravo njezina svrha je osigurati jednaka prava, uključujući ekonomska prava i zaštitu potrošača svih državljana EU. I zato funkcionalnost europskog tržišta, zajedničkog tržišta mora biti jedan od prioriteta. Posebice ako govorimo i o razvoju zajedničkog digitalnog tržišta. Mi znamo podatke koje trenutno imamo da 61% ljudi koji žive u EU se koriste internetom radi internetske kupovine. 61% je puno i važno za ekonomiju. No jednako tako imamo podatak da 38% tih istih ljudi ne želi kupovati izvan granica svoje države. E sad zašto ne žele kupovati? Očigledno su u strahu. U strahu su da neće ostvariti svoja temeljna prava. A koja su temeljna prava potrošača? Pa pravo na fer tretman. Dakle, da budeš jednako tretiran doma kao i u inozemstvu, pravo da ne budeš izvrgnut nepoštenim trgovačkim praksama i protiv njih se moramo svi jednako boriti i zato je jako važno da nadležne institucije za zaštitu potrošača koje su u zakonu navedene razmjenjuju podatke, razmjenjuju informacije, razmjenjuju dokaze o kršenju nepoštenih, o kršenju ovih uredbi odnosno o nepoštenim trgovačkim praksama upravo da bi se one spriječile. Naravno da želimo osigurati da i proizvodi koji se prodaju diljem EU, pa tako dolaze na hrvatsko tržište budu ujednačene kvalitete, ujednačenih standarda, pa i cijene. Jel ukoliko to nije tako onda imamo građane naravno prve i druge kategorije. No, ono što je pravo svih potrošača je pravo na naknadu štete. U slučaju da su njihova potraživanja odnosno prava prekršena, da su propisi koji im garantiraju ekonomska prava prekršeni, oni imaju pravo na naknadu štete i to se jednostavno mora osigurati. Ukoliko toga nema onda nema ni povjerenja u sustav, nemaju povjerenja u zaštitu, zaštitu prava građana. I naravno da treba spriječiti i onakve prakse nepoštene također koje pojedini poduzetnici primjenjuju da eksploatirajući zakonske praznine u određenim državama članicama premještaju svoj biznis iz jedne u drugu kako bi uspjeli zavarati potrošače i ostvariti profit. I onda ispada ja je jedino profitabilno poslovanje ili najprofitabilnije ono koje uključuje nepoštene trgovačke prakse. E da tome ne bi bilo tako potrebna je suradnja između nadležnih tijela i ova uredba koju pretačemo u našem zakonodavstvo upravo nam to donosi i zato mislim da je izuzetno važna. No ono što mi se čini još uvijek malo nejasnim, to je taj čl. 5.u kojem su pobrojana državna tijela koja su nadležna za provedbu ove uredbe odnosno zakona, a u kojem nije navedeno i Ministarstvo gospodarstva. Ja vidim da je ono navedeno kao tijelo nadležno za izdavanje vanjskih upozorenja drugim tijelima, ali to je samo jedan segment. Šta je sa svim ostalim dijelovima koji su navedeni u ovom prijedlogu zakona? Zar Ministarstvo gospodarstva stvarno nema niti jedan segment nadležnosti da ne bi bilo navedeno u čl. 5. Razumijem da je navedeno u ovim drugim člancima, ali čl. 5. me je tako jednostavno malo zainteresirao, posebice što je i odjel za europski potrošački centar ili Europski potrošački centar unutar Ministarstva gospodarstva što mi se čini jedan vrlo važan, ne znam koliko naši građani znaju o njemu, posebice o onom mogućnosti brzog rješavanja sporova koji ide preko Interneta i vrlo jednostavno, vrlo usef frindly i trebali bi sigurno popularizirati maksimalno jel evo pretpostavljam da kolega Bulj to ne zna i zato mu sve to skupa nema smisla jel. Da bi to stvarno imalo smisla građani se moraju upoznati sa rješenjima koja već postoje, koja funkcioniraju, ali nisu možda doprla do svakog građanina i to je loše. A da smo sa nepoštenim trgovačkim praksama svakodnevno živimo, evo ja sam se jučer uvjerio kada sam u jednom trgovačkom lancu koji objavljuje putem Interneta da ima akciju određenog proizvoda, ispostavilo se da tog proizvoda u tom dućanu nema i nije ni došao, znači nije prodan, nije ni došao, a da je očigledno bila da se dovuku u ovim trenucima korona krize kada nema baš puno potrošnje, ljudi u što većem broju u taj trgovački lanac. E onda te privuče jednom reklamom o nepostojećem proizvodu i ti naravno kupiš nešto drugo jel eto kada si već tamo da ne gubiš vrijeme da ne ideš pet puta u rukavicama i s maskom preko nosa. To su nepoštene trgovačke prakse s kojima se trebamo svi zajedno boriti jel one ili vraćaju povjerenje u institucije ili potpuno brišu povjerenje u institucije. Ali žalosno je da ono što nazivamo društveno odgovornim poslovanjem je sve manje prisutno i hrvatskom gospodarstvu i da se stvarno gledaju načini kako doći što brže i lakše do profita zanemarujući bilo kakve odgovorne etičke, prvenstveno norme poslovanja, a nepoštene trgovačke prakse time postaju vrlo zanimljive jer se kroz njih može zaraditi. Jednom kada se one zabrane kroz pravne propise onda više nisu zanimljive i jednostavno se napuštaju, traže se nove rupe u zakonu i taj mentalitet prijevarni samo prelazi i traži novu priliku. Mislim da ovakvim zakonima i propisima nećemo u potpunosti uspjeti zaustaviti nepoštene trgovačke prakse. Ono što bi trebalo stvarno uključiti je edukaciju, uključujući djecu kroz građanski odgoj da prijevarno nije ono čime trebamo dolaziti do koristi nego da se treba raditi na jedan drugačiji, pošteniji, etičkiji način. Prema tome, uz ovakve propise koji su sigurno potrebni, potrebno je uključiti i u obrazovne programe upravo značaj etičkog društveno odgovornog poslovanje koje se već u dječjoj dobi ustvari formira.

Kao što reče kolega Klisović jedna od temeljni zadaća EU kao zajednice naroda i država je unificiranje prava, prije svega ekonomskih prava građana EU i postizanje normi koje će u stvarnome životu pružati sigurnost svim građanima EU, ne samo u zaštiti nego i u konzumaciji, dakle u pravu na konzumaciju svih mogućih usluga i roba koje ne samo da se proizvode u EU nego se njima trguje na njenom području. Dakle, EU je poduzela jako mnogo kroz nekoliko razina što uredbi, što drugih dokumenata kako bi osvijestila sve države članice da je zaštita prava potrošača jedna od najvažnijih u tom smislu kako bi se zaštitili građani od nepoštenih trgovačkih praksi i s druge strane kako bi im se omogućilo da što lakše i intenzivnije koriste sve mogućnosti koje im daje europsko zajedničko tržište. EU nikada nije zamislila da su države članice one koje su temeljni akteri ovoga procesa nego samo i isključivo oni koji provode odnosno nadziru provođenje standarda zaštite prava potrošača. Oni moraju svojim nacionalnim zakonodavstvom i praksama jamčiti da se opća priznata prava svugdje jednako koriste i da tamo gdje se krše se jednako efikasno suzbijaju prekršitelji na čitavom teritoriju EU. U ovoj relaciji EU, vlade i građani kao potrošači iznimno važna karika su sami potrošači jer cijela ova stvar i postoji zbog njih. Polazi se od činjenice koja se nažalost neće tako skoro promijeniti da su građani kao potrošači ne informirani o vlastitim pravima i o mogućnostima zaštite vlastitih prava. Zato se stimulira na sve moguće načine da se informiraju, educiraju i organiziraju. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ubija organiziranje potrošača i čini sve da do njega ne dođe. Zato je govoriti danas in favorem ovoga zakona od strane Ministarstva gospodarstva licemjerno i bezobrazno jer tri godine sustavno rade na uništenju sustava organizacija potrošača. Korona kriza pokazuje nekoliko važnih stvari i u ovoj temi. Događa se nešto čemu se nismo nadali tako brzo, znali smo, mogli smo anticipirati da će taj proces ići u tom pravcu, ali je činjenica da je ova kriza koja je ljude natjerala da ostanu kući u različitim aspektima, bez obzira da li rade od kuće ili moraju biti u izolaciji, samoizolaciji, karanteni ili se naprosto čuvati, dakle iz tog razloga digitalna komunikacija je postala primarna neovisno o tome da li se radi o komunikaciji građanina sa javnim sektorom, dakle državom, što je do jučer država govorila da je teško, komplicirano, da se ne može, a sad preko noći može jer se birokracija boji za vlastito zdravlje pa sada ne dozvoljava građanima da ulaze u zgrade gradskih i općinskih uprava i županijskih uprava nego ih napućuje da svoje probleme rješavaju online, a do jučer to nije moglo jer sada kada je njihovo zdravlje u pitanju onda sve može. Ali do jučer su se trudili na svemoguće načine ostati glavni akter u tom procesu kako bi pokazivali svoju važnost i činjenicu da se bez njih ne može i da ova zemlja ne može odrezati jednu trećinu birokracije, te jedne neradničke, uhljebničke mase koja je došla samo zbog toga na to mjesto gdje jest jer je otac, stric, kum, brat ili sestra nekoga znao ili su imali određenu stranačku iskaznicu. Sad odjednom se pokazuje da jedna trećina ljudi u javnim službama i u državi, ja ću reći i u ovom Saboru i u državnim agendcijama, u županijskim, općinskim gradskim upravama da sutra ne dođe na posao, kao što ne dolazi na posao zbog ove krize, niko živ to ne bi primijetio jer ona ne proizvodi nikakvu novu vrijednost u smislu davanja usluge. Druga stvar koju smo otkrili u korona krizi je da možemo kupovati online i stvari koje su nam do jučer bile potpuno nelogične. Zamislite zelenu salatu kupovati online, ajde nešto smo razgovarali i kupovali smo stvari koje se proizvode negdje drugdje, daleko u većim serijskim količinama pa je jeftinije, pa podrazumijeva da će i uz troškove prijevoza i dostave to biti jeftinije poput informatičke opreme ili bilo čega, čak i odjeće, modnih detalja, parfema svega, sad odjednom možemo kupiti i jaje.

Koliko je našoj Vladi stalo da se ove stvari reguliraju na vrijeme i kvalitetno govori sama činjenica da je ova uredba donesena u prosincu 2017., a mi smo u prvom čitanju ovaj zakon koji je prati imali u veljači ove godine, iako je uredba stupila na snagu još u siječnju. Dakle, požurili ste se polako to je čudo jedno i baš vam hvala što ste tako up to date. U centar pažnje stavljamo Državni inspektorat, dakle jednu instituciju koja je trebala štititi i koja treba štititi interese građana na jedan normalan, kulturan, demokratski način, ali jednako tako koja je morala i mora služiti kao servis preko kojega će se educirati, upozoravati, ispravljati loše prakse i kod onih koji su mali, nemaju dovoljno kapaciteta da prate sve promjene propisa ili nemaju znanja i vještine za to, ali zato mora postojati taj servis koji će im ukazati ne te mogućnosti odnosno potrebe. Državni inspektorat se sada pretvorio u nekakvu babarogu koja služi zapravo za zastrašivanje ljudi. To nije i ne smije biti njegova uloga, nikada pa ni u diktaturama. Da se vratim na onu tezu o uništavanju udruga potrošača. Nominalno ima ih više od stotinu, kaže ministarstvo 30 ih je živo, sredstva namijenjena za rad udruga, za njihov rad sa potrošačima u tri godine smanjena su za tri i pol puta sa 2 milijuna na nešto više od 600 tisuća i to samo isključivo za edukaciju njih kao udruga, dakle bez ikakvih mogućnosti da one dalje transferiraju svoje znanje prema potrošačima. Besplatni je od kada smo mi ovdje vrištali da nije normalno da se naplaćuje usluga poziva na taj telefon, ali taj telefon i dalje radi samo isključivo od 10 do 14 sati, a što se portala tiče, na njemu je priručnik iz kojega bi mi morali saznati sve o svojim pravima koji nije apdejtirano od 2015.godine. Jeli država ikad išta napravila da ustanovi koja je razlika u kvaliteti proizvoda koji se prodaju ovdje u Slovačkoj, Francuskoj ili Portugalu? Nije. Zastupnici u Europskom parlamentu su morali potegnuti to pitanje, angažirati neovisne laboratorije i napraviti analizu da bi dokazali da izvjesni proizvod a, b ili c od tri različita proizvođača nisu jednaka u Portugalu, Njemačkoj i Hrvatskoj ili Slovačkoj. To naša država nikad nije napravila, ona ne zna što to znači zapravo raditi u korist vlastitih građana odnosno potrošača. Zašto ne? Šta smo napravili sada u jeku ove krize kada recimo u situaciji divljanja cijena zaštitnih sredstava? Imamo situaciju sa dezinficijensima, rukavicama, maskama jesmo li čuli išta o tome osim možda jedne jedine vijesti da je netko odgovarao za to? Kako je moguće da je litra dezinficijensa skuplja od litre viskija? Jel to ima veze s mozgom? Kako je moguće da stvari koje se proizvode i u konačnici koštaju jednu lipu kod nas koštaju 60? [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Dakle to je posao države.

Slijedeća rasprava je Irena, uvažena zastupnica Petrijevčanin Vuksanović. Državna tajnice, kolegice i kolege reći ću ukratko što je najvažnije vezano za ovaj zakon, a u ovom zakonu naglasak je prije svega na on line potrošačima i njihovu zaštitu i to na međunarodnu on line kupnju. Znamo da je svako od nas u današnje vrijeme potrošač, kad govorimo u kontekstu ovog zakona onda starije generacije, naše bake i djedovi većinom nisu on line potrošači odnosno ne participiraju u internetskoj kupnji, čast izuzecima jer uvijek ima izuzetaka, to su obično mlađe generacije no baš svi smo potrošači i svi ovisimo o onome što nam se nudi na tržištu i ovdje ne treba raditi distinkciju između on line potrošača i standardnog potrošača, dakle na standardnom tržištu, jer zapravo treba napraviti znak jednakosti i to je i cilj i instrumenata EU i regulativa, a i cilj ovog zakona. Obveza svake države članice trebala bi biti zapravo i ponaosob što i jest u ovom slučaju kao što je obveza i EU, pomoći međusobnom umrežavanju država članica, naravno Hrvatska je ovdje također participira i pomoću uvođenju jedinstvenih standarda da se ne dogodi da u jednoj državi vrijede jedni standardi, pa kad govorimo ne samo o on line potrošačima i o on line trgovini nego i o standardnoj trgovini, a u drugoj državi da vrijede druga pravila. Isto tako zajednička tijela su bitna, prije svega na otkrivanju prijevara, internetskih prijevara koje rapidno rastu, naročito u današnje vrijeme. I isto tako je bitna prevencija. Dakle, prevencije nema bez suradnje zajedničkih tijela. Što je bolja suradnja zajedničkih tijela na razini EU između država članica to je bolja prevencija. I to ne samo kad je riječ o on line trgovine nego općenito u suzbijanju i kriminaliteta i trgovine narkoticima i drogom i alkoholom i svim ostalim krivičnim djelima. Dakle, smisao ovog zakona je prije svega ovo što sam rekla, pomoći međusobno državama članica, uvesti jedinstvene standarde. Kao što svaki državljanin RH ima pravo na slobodu i zabranjen je prisilni i obavezni rad tako svaki državljanin RH mora imati pravo na zaštitu prilikom on line kupnje kao potrošač na on line tržištu i to bi trebao biti smisao ovog zakona. Ne vidim da bi ovaj zakon po ičemu bio u tom smislu sporan, on donosi zapravo mnoge benefite. Jedino što ovdje može biti sporno da tempo donošenja zakona ne prati tempo internetske tehnologije odnosno donošenja novih alata. Znači ne možemo očekivati da se zakon mijenja na tjednoj razini, a upravo se na tjednoj razini razvijaju novi internetski alati, nove on line tehnologije, koje jedan dio njih služi i zapravo za malverzacije, za krivotvorenje i za prevaru kupaca na on line tržištu. I to je doslovce na tjednoj razini, a isto tako na tjednoj razini mi ne donosimo nove zakone koji služe preveniranju ovih pojavnosti i nemoguće ih je, dakle hoću reći da je brži razvoj prijevara globalno, ne govorim ovdje o Hrvatskoj, govorim o globalnom internetskom tržištu nego što naše zakonodavstvo, ne samo naše nego globalno zakonodavstvo ako gledamo i države članice dakle prati ovaj razvoj. Uvijek je nažalost tako da najprije netko mora biti prevaren, to je gotovo postalo već pravilo u svijetu, da bi se onda razvila neka nova tehnologija i neka bolja regulativa i to bi evo bio i ovdje slučaj i razumljivo je da internetski svijet posjeduje mnoge svoje mračne strane i mnogi ljudi zapravo rade u interesu toga da što više nas kao internetskih potrošača bude prevareno. S druge strane postoje odgovorni članovi društva, postoje razne agencije i institucije i zakonodavstvo unutar država članica koji rade na tome da se to prevenira. Ako mi kao potrošači ne reagiramo i ne participiramo u našim pravima onda smo si donekle i sami krivi zašto to ne učinimo, onda su zakoni besmisleni. Dakle, trebamo koristiti svoja prava koja nam omogućuju zakoni koji pokrivaju domenu zaštite potrošača, a ovaj zakon je jedan od takvih instrumenata.

Evo, zaključno bih željela zahvaliti cijenjenoj zastupnici, cijenjenim zastupnicima na svim iznesenim primjedbama, na mišljenjima koje ste dali po pitanju konačnog prijedloga ovog zakona i osvrnuti se na nekoliko elemenata koji su bili izneseni, a koji su vezani uz sadržaj samog propisa koji predlažemo za donošenje. Jedna od tih tema je bila članak 5. Odnosno Ministarstvo gospodarstva kao tijelo koje nije izrijekom navedeno u tom članku. Naime, ministarstvo je kao što znate dakle tijelo koje se bavi politikom zaštite potrošača, koje koordinira dakle ostala tijela koja su sektorski nadležna za pojedine segmente potrošača kao što je recimo Ministarstvo poljoprivrede u segmentu hrane ili ministarstvo nadležno za telekomunikacije i HAKOM u segmentu telekomunikacija, dakle mi smo ti koji predlažemo propise koji se brinu o informiranju potrošača, o njihovim pravima, koordiniramo rad sa udrugama, a do trenutka dok Državni inspektorat nije bio izdvojen iz sastava ministarstva naravno smo bili zaduženi i za samu provedbu odnosno nadzor nad provedbom propisa, a s obzirom da je to sada Državni inspektorat RH to je ustvari razlog zašto se Državni inspektorat prema ovom propisu dakle ima nadležnost upravo za nadzor nad provedbom i za postupanje ustvari onda u okviru tih svojih nadležnosti. Nadalje, bilo je pitanje oko telekoma, teleoperatera. Željela bih podsjetiti da smo izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača koje su stupile na snagu u kolovozu 2019. g. upravo unaprijedili sustav zaštite potrošača na način da kod sklapanja ugovora na daljinu, naime, prema prethodnom propisu je bilo moguće da se putem telefonskog razgovora sklopi ugovor o telekomunikacijskim uslugama, međutim upravo izmjenama tog Zakona smo onemogućili dakle da dolazi do toga da se u jednom telefonskom razgovoru, osobito sa osobama koje nisu nužno bile upućene u tu mogućnost da telefonom sklope ugovor, dakle, od 1. kolovoza za sve ugovore o uslugama koje se sklapaju putem telefona, trgovac je dužan potrošaču dati, dostaviti ponudu na trajnom mediju, dakle iz kojeg je onda razvidno koji je trenutak upravo zaprimanja te ponude za sklapanje ugovora i taj se ugovor smatra sklopljenim tek u trenutku kada potrošač prihvati i daje svoju suglasnost na sklapanje takvog ugovora, čime su ustvari potrošači u dijelu telekomunikacijskih usluga zaštićeniji u odnosu na razdoblje koje prethodi donošenju izmjena tog propisa. U okviru nadležnosti ministarstva, s obzirom da je bilo dosta riječi o informiranju, o radu sa udrugama odnosno sa savjetovalištima, o tome kako je smanjena financijska potpora samom radu savjetovališta, evo, ja bih samo željela istaći kako je dakle tijekom 2019. su raspisana dakle dva natječaja upravo za podršku radu udrugama za zaštitu potrošača, onima naravno koje su aktivne i koje rade u tom segmentu, nema ih, ima puno više onih koje su registrirane od udruga koje su zaista aktivne, dodijeljena su sredstva za 12 projekata koje su trenutno u provedbi. Ukupan iznos je nešto manje od milijun kuna, dakle ne 600 tisuća nego više od toga. Nažalost, s obzirom na situaciju sa epidemijom COVID-19, mi smo određena sredstva koja su bila namijenjena za daljnje natječaje, eto, morali sada usmjeriti ustvari na saniranje posljedica koje su uzrokovane ovom bolešću, ali naravno, imamo namjeru i nadalje poticati rad udruga za zaštitu potrošača, a po pitanju samih savjetovališta, moram reći da je anketa koju smo proveli na 1000 ispitanika pokazala da, 1,7% ispitanika je ustvari koristilo usluge tih savjetovališta te se iz tog razloga ministarstvo odlučilo na drugačiji mehanizam financiranja udruga za zaštitu potrošača i upravo kroz ove natječaje koje sam prethodno spomenula, radi sa udrugama na način da se financiraju njihovi konkretni projekti, a puno od tih projekata upravo se financira u segmentu pametnih odnosno novih tehnologija odnosno digitalnog i internetskog, i digitalne i internetske trgovine, što je ustvari na tragu ove teme o kojoj i danas govorimo. Sa udrugama smo do sada, odnosno tijekom '19. g. održali i 6 ciklusa edukacija kako bismo predstavnike odnosno članove udruga, na što je bolji mogući način savjetovali i informirali o pojedinim propisima koji se odnose na potrošačka prava. Također smo uspostavili i sustav pohađanja stručnog ispita kako bi ustvari oni ljudi koji onda rade dalje sa našim građanima kao potrošačima i koji im daju savjete, bili certificirani i dostatno educirani upravo za pružanje takvih savjeta koji naravno, naši potrošači odnosno građani od njih očekuju. Po pitanju ostalih aktivnosti koje provodi ministarstvo, evo željela bih isto tako, reći da je internetska stranica koja je prethodno spomenuta, ažurirana i od 30. travnja prošle godine je dakle, ona uspostavljena kao centralni portal koji povezuje više od 30-tak institucija koje se ustvari bave zaštitom prava potrošača i na njoj se redovito objavljuju novosti, edukativne brošure i sve druge publikacije koje služe u svrhu zaštite odnosno informiranja naših građana kao potrošača. Mi smo svjesni toga da takve aktivnosti treba i pojačati i intenzivirati i naravno, namjera je nadalje kontinuirano na tome raditi, ali svakako mislim da je jedna od aktivnosti koju je ovo ministarstvo započelo i na čemu kontinuirano radi je upravo ta jača međuresorna suradnja između tijela koja sudjeluju u segmentu zaštite prava potrošača. Možda evo samo par brojki, kroz besplatni potrošački telefon koji imamo na raspolaganju za potrošače i koji da, otvoren je u vremenu od 10-14, tijekom '19. g. smo zaprimili 8900 poziva dakle na koje je odgovoreno. Kroz Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača je stiglo 2641 pritužba ili upita na koje je također su dakle naši građani primili odgovor ili su pritužbe proslijeđene prema nadležnim tijelima koja onda sankcioniraju odgovarajuće kršenje prava potrošača, a u kontekstu COVID krize smo evo, primili oko 600 upita građana, što putem telefona, što putem Centralnog informacijskog sustava. Mnogo od tih upita se doista odnosi na one teme koje ste istakli, dakle povećanje cijena zaštitnih maski ili dezinficijensa, otkazivanje turističkih paketa, aranžmana, prijevoza, itd., i u tom kontekstu bih željela napomenuti da je Vlada donijela Odluku o ograničenju cijena proizvoda koji su bitni za opskrbu našeg stanovništva kako prehrambenih proizvoda tako i medicinskih proizvoda na način da se cijene vraćaju na one koje su bile na snazi krajem siječnja ove godine i Državni inspektorat postupa po toj odluci na način da sankcionira one trgovce kod kojih je došlo do prekomjernog povećanja cijena, između ostalog i zaštitnih maski, dezinficijensa koji su važni za ovo razdoblje u kojem se sada nalazimo. Evo toliko u odgovoru na vaša cijenjena pitanja i primjedbe. I zaključno bih željela reći s obzirom evo vidim da zastupnik Bulj ima repliku, da doista predstavnici Vlade ne shvaćaju vaše primjedbe neozbiljno i bilo bi doista neozbiljno sa moje strane i vrlo neprofesionalno da se tome smiješim, tako da evo doista to nije slučaj pa pretpostavljam možda da ste i krivo vidjeli.

Uvažena predstavnice Vlade. Jedno pitanje, neću više ponavljati ono što sam govorio u ime kluba o nezaštićenosti potrošača i njihovih prava jel svi smo potrošači u RH to jednostavno ne funkcionira.

Predlagatelj je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju čl. 80. Ustava RH i čl. 60. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj prijedlog akta raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu je proveo i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi zastupnik Željko Reiner, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Evo ja bih vrlo ukratko samo rekao nekoliko činjenica. Dakle, svi smo svjesni da se Hrvatska suočila sa epidemijom bolesti koja se zove covid-19 uzrokovanom virusom SARS-cov-2 i koja je naravno utjecala na sve aspekte života u Hrvatskoj pa tako i na rad Hrvatskog sabora gdje se on morao regulirati na drugačiji način nego što je to bilo do tada kako bi se zaštitilo zdravlje prvenstveno i životi saborskih zastupnika i svih ostalih koji sudjeluju u sjednicama HS-a, odborima itd. 19. ožujka ove godine održana je sjednica Predsjedništva HS-a sa svim klubovima zastupnika na kojoj je odlučeno o posebnom načinu rada na sjednicama HS-a kako bi se uskladio rad HS-a i sa preporukama Ministarstva zdravstva, Stožera civilne zaštite, a sve naravno još jednom ponavljam, u cilju zaštite zdravlja zastupnika i svih ostalih involviranih u rad plenarne sjednice i odbora od korona virusa. Na toj sjednici, da se malo podsjetimo, odlučeno je da će se rad Sabora nastaviti, da će svakog dana odraditi po dvije točke i da će biti iznošenje stajališta, ali da će kako bi se održala socijalna distanca, kako bi se spriječila ugroza zdravlja da će moći sudjelovati po dva zastupnika iz svakog kluba zastupnika i onda se dogodio potres, pa znate da smo se preselili u zgradu INA-e i radili neko vrijeme tamo. Onda je bila sjednica Predsjedništva održana 14. travnja na kojoj je odlučeno da ćemo još neko vrijeme, kada smo se preselili natrag u ove prostorije raditi po takvim spomenutim pravilima, ali da ćemo pristupiti promjeni Poslovnika kako bi se način rada HS-a uredio ipak na jedan ravnomjerniji način, tako da ne bi bila uravnilovka, da tako kažem, da svaki klub ima 2 člana samo, već da bi se napravio i nekakvi proporcionalni odnos. I onda je Predsjedništvo Hrvatskog sabora 23. travnja donijelo Zaključak kojim je utvrđen tekst kojim se predlaže dopuna Poslovnika kao osnovica za utvrđivanje prijedloga dopune i on je dostavljen Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor je raspravio taj prijedlog, dane su određene primjedbe na njega i većina tih primjedbi je ugrađena u konačnu verziju oko koje je postignut, moram reći visoki stupanj suglasnosti. Tako da je konačni prijedlog koji ste dobili vezano uz ovu točku zapravo prihvaćen praktički jednoglasno odnosno sa samo 1 glasom protiv. Ono što je različito od načina kako smo do danas radili jest to da se primjenjuje onaj izračun koji se, ja ću jako pojednostaviti jer to je tu lijepo napisano pravničkim jezikom, ali ja ću pojednostaviti, onaj izračun o predstavnicima klubova kakav se primjenjuje već niz godina prigodom određivanja broja pitanja u aktualnom prijepodnevu. Oni zastupnici koji nisu članovi kluba zastupnika sukladno ovom prijedlogu za potrebe izračuna sve iznimno smatraju klubom zastupnika i onda se primjenjuje ta odredba na njih. Zastupnici nacionalnih manjina ostvaruju to pravo nazočnosti na sjednici sabora na jedan ili drugi način. Dakle, oni se moraju odlučiti da li će na način kao zastupnici kluba nacionalnih manjina ili će biti kao zastupnici nekog drugog kluba kojeg su članovi. Također ono što je vrlo važno, a to je da je omogućeno izmjenjivanje članova kluba zastupnika i time se zapravo omogućilo svima, svim zastupnicima doslovce 151 zastupniku da govore na sjednici sabora, naravno sukladno utvrđenom broju zastupnika koji u jednom trenutku, u istom trenutku mogu nazočiti na sjednici sabora vodeći računa o zaštiti zdravlja saborskih zastupnika.

Prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Prava koja imaju saborski zastupnici, a i obaveze ne smijemo umanjivati. Bez obzira na socijalnu distancu i na način rasporeda unutar sabornice, svi zastupnici, današnja tehnologija uvaženi predlagatelj bi morali imati mogućnost da raspravljaju. Mi nemamo pravo oduzeti pravo onima koji nisu trenutno u dvorani, pravo rasprave. To je prvo, a oni koji ne mogu biti tu, zbog ili korone ili ne znam ili virusa treba omogućiti video, imamo ovde televizije, trebamo im omogućiti video linkove. Danas je nekakav trend postao da vladajući mogu u Slavoniji imati predizborne skupove s lažnim obećanjima, a ne moremo u isto vrijeme imati županijsku skupštinu u Splitu, to ne možemo imati nego nekakav mail pa odgovarajte, a ne moremo raspravljati nigdje.

Poštovani zastupniče Bulj, pa ja sam upravo naglasio to da se ovim prijedlogom omogućuje govor svima, svih 151 zastupnik mogu sudjelovati u raspravama o svim točkama ako to žele.

Poštovani potpredsjedniče Reiner, nije mi jasno kako mogu svi zastupnici, ako u određenom trenutku ovdje u sabornici može biti prisutan određen broj zastupnika na izlaganje predstavnika Vlade ti zastupnici ne mogu dati repliku, dakle ne mogu sudjelovati u raspravi i ovaj vaš prijedlog je protuustavan. Ja znam da on odgovara dvjema najvećim strankama, ali on je protuustavan i ne mogu znači svi zastupnici sudjelovati u raspravi. Ne mogu kada tu dođe premijer, ne mogu kada tu dođe ministar Beroš, ne mogu postaviti pitanja dakle nisu svi zastupnici u jednakom položaju i ovo je protuustavan prijedlog.

Upravo institucijom izmjene zastupnika, dakle mogu sudjelovati, ali u istom trenutku zbog zaštite zdravlja mi ne možemo svi biti ovdje. Što se tiče tehnologije, naravno teorijski je moguće da se održavaju video sastanci, međutim u konkretnom slučaju, a mi govorimo o konkretnom slučaju, o konkretnom saboru, o konkretnim mogućnostima, to u ovom času naprosto tehnološki nije moguće napraviti. Ja bi prvi bio za to da je to ovaj čas moguće napraviti, ali nije moguće ovaj čas napraviti.

Imam čitav niz primjedbi, prije svega ovo je ozbiljna redukcija prava saborskih zastupnika. Drugo, ovaj prijedlog nije usuglašen među klubovima zastupnika, on je iznjedren na užem predsjedništvu, on nije ni poslan klubovima, on je finaliziran na Odboru za Ustav gdje nisu predstavnici svih klubova. Drugo, što ćemo kada je klub predlagatelj? Dakle samo jedna osoba može govoriti u ime predlagatelja, nitko ne može diskutirati u ime toga, dakle predlagatelj ne smije napuštati sjednicu dok god je predlagatelj, dakle to je prva stvar. Druga stvar, izvjestitelji radnih tijela nemaju pravo biti u sabornici zbog ove kvote, zato što je iz njihove stranke već unutra, a mogućnost izvjestitelja radnog tijela da nešto kaže postoji po Poslovniku ona se ne smije uskratiti. I nadalje, zašto boljom organizacijom niste ovdje stavili još 8 stolaca bez ikakvih problema se može, izračunajte udaljenost od dva metra se poštivala da obadva kluba i SDP-a i HDZ-a dobiju još po 4 mjesta i nema nikakvih problema. Zašto gore nije jedan mikrofon da gore još može 10 ljudi sjediti? To nije tehnološki veliki izazov, to se riječi za 20 minuta.

Vrlo zanimljivo.

Prijedlog koji je usvojen na Odboru za Ustav je popravljeni prijedlog Predsjedništva Sabora i otklonio je dio primjedbi koje su naše kolege iz opozicije rekli. Ali točno je da u odnosu na sadašnje stanje ovaj prijedlog i to vrlo opravdano i ispravno odgovara dva najveća kluba zato šta je ograničenje koje je imao klub SDP-a samo 2 od 29 zastupnika, bilo nerazmjerno. Sada ćemo imati 6 ili 7 koliko se izračuna i u tom smislu je to pravedniji prijedlog i zato smo ga podržali.

Želi li izvjestiteljica Odbora za zakonodavstvo uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

Hvala. Poštovani potpredsjedniče. Dakle, ne slažem se sa izlaganjem potpredsjednika Reinera koji tvrdi da u ovom trenutku tehnološki nije moguće uključiti putem video linka u raspravu ovdje u HS-u bilo kojeg zastupnika koji ili zbog starosti se boji ovdje doći sudjelovati u raspravi, zbog opasnosti od korona virusa, možda zbog lošijeg zdravstvenog stanja, to je u ovom trenutku sutra navečer moguće ovdje implementirati dakle putem ovih televizija da se svatko javi, ne samo da se javi i da ima raspravu u ime kluba nego da čak da repliku i nakon izlaganja da ga se uključi po redu točno kada se javio za repliku. To je moguće sutra. Evo dao sam moguće možda već ujutro, ali je do večeri moguće implementirati ovdje. Dakle nemojte obmanjivati javnost da je to nemoguće, to je moguće, sada je pitanje političke volje želite li vi to implementirati ili ne želite. Ja sam ovdje jednom prigodom tražio da se pusti tijekom moje rasprave ovdje u ime kluba slobodnog govora, da se pusti preko ove televizije jedan video klip koji objašnjava našu reformu javne uprave. Nije mi bilo dopušteno od strane tajnika Sabora, to je samo pitanje političke volje. Uostalom ovdje je premijer RH Tihomir Orešković imao PowerPoint prezentaciju, ako se sjećate pa su ga neki čak ismijavali iako je to uobičajen način za bilo koju prezentaciju ako govorimo o državnom proračunu potpuno opravdano i sasvim u redu. Dakle, to je moguće, pitanje je političke volje. Dakle, ja sam mislio pročitati ovdje primjedbe koje je naš član Odbora za Ustav, Poslovnik dao, neke primjedbe su koliko sam shvatio prihvaćene, sad ne znam što je sve prihvaćeno, ali ono što svakako nije dobro, nije dobro da svi zastupnici nemaju jednaka prava. Vi kažete, mi ćemo se moći rotirati, ali to će značiti da će kolega Bulj morati dati repliku, na brzinu izaći, a ja ću morati trčati da uđem da bi replicirao premijeru. Zašto ja ne bih mogao biti u drugoj dvorani ili bilo gdje, prijaviti se za repliku i možda video linkom se javiti, a posebno evo naša zastupnica Ines Strenja koja je u lošijem zdravstvenom stanju u strahu je da možda ne uhvati zarazu, zašto se ona ne bi i to kao predsjednica Odbor za zdravstvo po nekim pitanjima ovdje ne bi mogla uključiti i održati raspravu u ime kluba, čak i replicirati ili bilo što drugo. Dakle nikakvih tehnoloških i tehničkih prepreka nema za to, pitanje je samo vaše političke volje. Moguće je, istina je da je elektroničko glasovanje ima jedna zemlja EU i da je to nešto što je tehnološka novost, ali dopisno glasovanje imaju sve. Bavarska je sada provela lokalne izbore isključivo dopisnim glasovanjem. Znači ona je uvijek imala mogućnost dopisnog glasovanja, sad je bilo moguće glasati samo dopisnim putem, niste mogli doći na biračko mjesto. A vi ćete tvrditi cijelo vrijeme da to nije moguće, a moguće je. Drugo je to što vi nemate političke volje to provesti i što ćete napraviti? Kao što ovdje nas zastupnike stavljate u nejednak položaj, tako ćete isto starije, bolesne, cijelo vrijeme ste im govorili budite u kućama, ostanite kući, sad ćete ih zvati na biračka mjesta. Čekajte u redovima, namažite se kremom, bit će 7. mj., namažite se kremom, u bikinijima i čekajte u redu da uđete na biračko mjesto da glasujete i riskirat ćete njihovo zdravlje. To će, kažete vi se bojite, ma ne bojimo se izbora, ja priželjkujem izbore odmah sada, znači izbori su što prije potrebni, ali vi ste ti koji ste nas sve plašili, vi ste nas plašili cijelo ovo vrijeme, ne smijete iz kuća izlaziti, sve zatvori, stroga karantena, oh, dobre ankete, ajmo na izbore odmah, ajmo na izbore i to u 7. mj. A podsjetiti ću vas ovdje, iako je politički pragmatično MOST-u bilo nakon što ste srušili premijera Oreškovića, odmah ići na izbore, imali smo sastanak kluba, prof. Podolnjak je rekao, nijedna demokratska zemlja ne ide na izbore u ljeto i ne smijemo to učiniti iako je to za nas politički pragmatično. I to je vama odgovaralo, ali mi nismo gledali svoj rejting, nego smo gledali što je bolje za mladu hrvatsku demokraciju, ali vi konstantno idete protiv demokratskih, demokratskih uzusa, idete, idete, znači protiv onoga što je zapravo ustavno pravo i zastupnika i hrvatskog naroda. Ima moj kolega Bulj nešto reći, nije danas rekao sve što misli. Mislim da je, šteta što je kolega Grmoja prekinuo kad je ovako dobro krenulo, u biti sitio se, tj. usporedio je brojne situacije gdje se može tehnologija upotrijebiti i di bi bio red da se upotrijebi kad se sad evo, vidimo da se da javna uprava, sve se može internetom, tako se može i na ovaj način omogućiti našim zastupnicima koji su znači u ugroženim skupinama ili koji nemaju mogućnosti, da se omogući video-linkom ovdje javljanje, repliciranje i ja mislim da bi to vrlo bio značajan pomak jer saborski zastupnik ima i ustavnu obavezu, Sabor i prema građanima obavezu da bude aktivan, da se javlja i da obavlja sve obaveze, međutim mi smo mu zbog socijalne distance ili fizičke distance onemogućili zastupnicima da mogu sudjelovati. Mi moramo iskoristiti te instrumente, međutim, i ja bih također, sitio se, nije ovo prvi udar na Poslovnik. Ovaj Sabor će biti zapamćen kao Sabor koji je smanjio prava govora saborskim zastupnicima, to je bilo u ožujku 2018., znači prošle su 2 godine. To je do tada bila najduža rasprava, trajala je cijeli dan i cijelu noć, tada je bilo, ako se možete sjetiti, kad su se ukinule određene stvari koje su imale prava zastupnici koje je birao narod da otvaraju određene teme kroz određene stanke ili kako se već to prije zvalo. Znači već jednom ste zastupnicima otuđili pravo bez da je bilo nekakva ugroza, nekakva kriza, nekakvo izvanredno stanje, znači jednostavno većina je tada, tj. obe stranke, čini mi se i HDZ i SDP ... [[Upadica se ne čuje.]] jeste probdjeli, ali se na kraju glasali mi se čini za taj prijedlog, ne mogu se, .../nerazumljivo/... ili niste, nešto ste bili ... [[Upadica se ne čuje.]] nekakva je kombinacija slična kao za Ustavni sud i HRT, bila je nekakva, Branko bi Bačić bolje mogao objasniti, kakva je bila tu igra odigrana ispod stola. Ali, uglavnom, probdjeli ste tu noć, sićam se da sam došao sa flasterima ovdje jer ste tili tu priču u biti, taj točku pokrenuti u pola noći. Ali, stvarno, mi smo na kraju mandata. Bez obzira kad će biti izbori, hoće li biti bikini izbori ili će biti u kupaćim izbori ili će biti, vjerojatno će biti bikini izbori, pa ćemo mi svi u bikinijima tamo na, čekati redove, bez obzira na koronu, sve će biti u redu. Naravno, u mojoj dolje županiji, izbornoj jedinici, čekat će kamioni, autobusi, šleperi, gonit će se birači na biračka mista i oni mrtvi i oni živi, to će takvo biti vrijeme, znači neće baš biti neka kriza u tom trenutku i neće baš svi umirati od korone, to, u tome će vremenu stati korona. Vjerujem da demokracija se ne smije bacati pod noge jer sloboda govora, što je u demokraciji, zašto se ljudi bore za slobodu? Za slobodu govora, slobodu dopisivanja, govora, iskazivanja različitih stavova, a ovaj Sabor nije najbolje napravio tako da za predsjedanja ovog g. Jandrokovića neće baš biti upamćen ovaj Sabor kao Sabor koji je bio za slobodu govora, a pokušalo nam je proturiti ovdje čak i nešto što je iz onih vremena totalitarnog komunističkog režima, to je elektronsko praćenje, tj. preko mobitela praćenje naših građana, to je u suradnji ja mislim da kolega Bačić isto to bolje obrazložio, valjda Kopal, Božinović ima iskustva iz bivšeg sustava, a Plenković je to prihvatio. Ja tim ljudima koji takve namjere imaju, ne vjerujem. Ne vjerujem. Smatram da u budućem mandatu će se vratiti prava govora saborskim zastupnicima jer ih je narod izabrao da o tome govore. Inače, trend je, evo županija Splitsko-dalmatinska je sutra, nemamo nikakvu raspravu, poslalo je mail, možete biti za ili protiv. A vrlo ključna pitanja imamo.

Jeste vi mislili u ime predlagatelja ili? Dobro. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvažena zastupnica Marija Jelkovac.

Poštovani kolege. Evo, ja bi samo kratko se osvrnula na sve što smo do sada čuli po prijedlogu dopuna Poslovnika. Ustvari mislim da bi mi svi skupa trebali biti zadovoljni jer je Sabor prilično se dobro snašao i organizirao u ovim uvjetima kakve nikad nismo imali i dobro smo funkcionirali u ovim uvjetima. Ono što moram istaknuti kao na neki način repliku, kolegama koji su ovdje rekli da eto, oni kojih u klubu ima manje će sad po novom prijedlogu imati manje zastupnika u Sabornici. Onda bi na taj način, kao što je rekao kolega Bauk, dvije najveće stranke i SDP i HDZ trebali biti nezadovoljni cijelo ovo vrijeme kako smo funkcionirali jer smo imali ustvari jednak broj zastupnika, po 2, svaki klub i na taj način možemo reći da smo mi cijelo ovo vrijeme bili na neki način oštećeni jer nas ima kao zastupnika u klubu najviše. Međutim, ja mislim da ovo nije vrijeme kad moramo na taj način razgovarati i ja sam prije svega bila uvjerena da se na predsjedništvu većinom postigao jedan dogovor o načinu kako ćemo raditi za vrijeme ovakovih situacija, a to sam promišljanje isto tako potvrdila jer je većina na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav prihvatila ovakav prijedlog. Naravno, govorimo, ovdje se govorilo od kolege Bulja i ne znam je li i kolega Grmoja, čini mi se govorio o demokraciji i kršenju prava. Demokracija je divna stvar. Kad govorimo o demokraciji, naravno da to podrazumijeva i različita mišljenja, mi se ne moramo u svemu slagati, ali isto tako, demokracija podrazumijeva i to, da svi moraju prihvatiti odluku većine i onaj dogovor koji je većina postigla, i ja mislim da je ovaj dogovor koji smo postigli oko dopuna Poslovnika za ovakove iznimne, izvanredne situacije kao što je ova uzrokovana koronavirusom, ipak primjeren ovoj situaciji. Mislim da je ovakav način rada kakav je predložen, dobar, dobro je da ćemo ga, prije svega, regulirati Poslovnikom, tako da ne bi bilo ubuduće nekakvih sporadičnih dovođenja u pitanje da li ovako ili onako, jer to je samo dogovor, nije utvrđeno Poslovnikom, kakvi smo prigode imali čuti od određenih zastupnika primjedbe i zato mislim da je dobro da to uredimo Poslovnikom. Ja ne bih govorila detaljno sve što je ovim dopunama predloženo jer je to rekao sam predlagatelj pa da se ne ponavljam, međutim, evo, želim još jednom reći da smatram da je ovaj prijedlog, ovakve zastupljenosti zastupnika od strane svih klubova, a i onih koji nisu u klubu, dobar i da će stvarno omogućiti da svi zajedno u ovakvim izvanrednim situacijama ipak radimo na demokratski način i da svatko od nas iznese i stajalište svog kluba, ali isto tako ima prigodu iskazati svoje osobno stajalište kao zastupnik.

A u ime Kluba zastupnika SDP-a sljedeći govornik je uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Činjenica jest da u Poslovniku o radu HS-a nisu postojale odredbe koje bi predviđale kako će Hrvatski sabor djelovati u situaciji epidemije, pandemije zarazne bolesti. Činjenica je. Za to snosimo odgovornost svi, ja osobno u vrijeme kad sam predlagao sadašnji tekst Poslovnika koji je kasnije mijenjan, nisam uopće razmišljao da bi se takva mogućnost mogla dogoditi. To je činjenica. Isto je tako činjenica da u situaciji kada se nepredviđene okolnosti dogode, mi moramo reagirati kako bi osigurali da se njihove posljedice, ako već ne spriječe, onda svedu na najmanju moguću mjeru.

Naravno, da smo na rješenje koje je bilo predloženo, koje je bilo usvojeno i u konačnici dogovoreno, imali primjedbi. Imali smo jer ono što nam se na prvi pogled činilo opravdanim, da svaki klub predstavljaju 2 zastupnika, u osnovi nije pravedno, a nije pravedno iz vrlo jednostavnog razloga. Jer ne odražava naprosto ne odražava izborni rezultat. U tom kontekstu mi iz Kluba zastupnika SDP-a pozdravljamo ove promjene. Prvo, zato što će uvažiti činjenicu izbornog rezultata, ali i drugo i jednako tako važno, zato što ćemo rad HS-a svesti u poslovničke okvire. A činjenica je od koje ne treba bježati, da do sada mi baš nismo radili po Poslovniku. Sada kada ovo usvojimo, kada ovo stupi na snagu, predsjedništvo HS-a će donijeti odluku o tome da su nastupile mjere svog kojih je potrebno rasprave provoditi u ovakvim, nazovimo ih ograničenim uvjetima i ponovno ćemo djelovati po Poslovniku. Da li je ovo u skladu sa Ustavom? Ja vjerujem da je, vjerujem da je jer će se svakom zastupniku omogućiti i drago mi je da je ta sugestija prihvaćena na sjednici Odbora za Ustav, makar ona bila putem e-maila jer će se svakom zastupniku omogućiti da sudjeluje u raspravi o svakoj točki dnevnog reda i to je izuzetno bitno jer svi smo ovdje jednaki, svi smo ovdje ravnopravni, mi svi moramo biti u istom položaju o određenim temama diskutirati. Međutim, isto tako u pravu je kolega Beus Richembergh. Namjerno sam intervenirao na situaciju gdje je kolega Reiner ovdje prisutan, iako su uz njega još dva člana Kluba zastupnika HDZ-a jer po pravilima, kako su predviđena u prijedlogu koje smo uputili u proceduru, takva situacija ne bi bila moguća. On bi se računao u kvotu. Ako bi ovdje bili svi drugi, nazovimo ih tako, dopušteni predstavnici Kluba zastupnika HDZ-a g. Reiner bi bio višak, a to je, složit ćete se, krivo. Zbog toga smo se evo, kolega Bauk i ja dogovorili i uputili smo na ovaj prijedlog jedan amandman koji bi se odnosio upravo na to. Da se zastupnici pojedinog kluba, ako su ovdje kao predlagatelji jer su sami predložili akt ili predstavnici predlagatelja, jer je klub zastupnika predložio akt ili neko radno tijelo HS-a, predložilo akt, ne bi se računali, isto kao što se ne računa npr. potpredsjednik ili predsjednik Sabora koji vodi sjednicu. Držim da za to imamo dovoljno prostora u dvorani jer ti zastupnici ne bi morali nužno sjediti na svojem mjestu koje sada nije poimenično određeno već bi mogli sjediti tamo gdje inače sjede predstavnici predlagatelja ako je to nužno zbog mjesta u dvorani. Ovdje ću završiti o ovom prijedlogu Poslovnika za kojeg, kao što sam rekao, će Klub zastupnika SDP-a glasati i podržati ga jer ga smatramo napretkom u odnosu na sadašnju praksu. I samo ću zamoliti da se jedna praksa promjeni, a to je rad odbora. Hrvatski sabor naravno, dok smo zasjedali u INA-inoj zgradi nije mogao osigurati rad odbora jer tamo naprosto za to nije bilo prostornih uvjeta. Međutim, sada kada smo se vratili u zgradu HS-a jasno je da ovdje, s jedne strane postoje dvorane u kojima se može osigurati zasjedanje odbora, a da time ne dovodimo u opasnost niti zastupnike koji će zasjedati niti stručne službe niti predstavnike medija, ako žele prisustvovati. A isto tako, ako za sjednicu HS-a kažete da ne postoje tehnički uvjeti da se ona održava video- konferencijom, onda to za sjednice odbora svakako postoji. Ako ni zbog čega drugoga, onda zato da osiguramo javnosti da vidi što se događa u zakonodavnom procesu, ali isto tako, zato što ja kao zastupnik vidim koliko mi je teško pripremiti se za pojedinu raspravu o pojedinoj točki dnevnog reda kada ne mogu prije sjednice razgovarati sa predstavnikom predlagatelja, što smo inače činili na sjednicama odbora. Evo, primjerice, danas kada smo raspravljali o interventnim mjerama u Ovršnom zakonu, ja vjerujem da bi odbor bio puno primjerenije mjesto da sa predstavnicima ministarstva govorimo o tome da li treba u zakonu pisati "predložiti otvaranje stečajnog postupka" ili "otvoriti stečajni postupak" I onda bi mogli raščistiti tu situaciju i vjerojatno zajedno doći do nekakvog rješenja koje bi bilo povoljno za sve. Odbori su važan dio zakonodavnog procesa. Svevši ih na e-mail prepisku, tu smo im ulogu oduzeli. Ponovit ću još jednom, podržavamo ovo, ali molimo da se od sljedećeg tjedna, apeliramo da se od sljedećeg tjedna rad Sabora ipak koliko-toliko unormali, barem u ovom dijelu koji se odnosi na rad odbora.

Poštovana kolegice i kolege. Našao sam se ponukanim na ovo izlaganje kolege Grbina da kažem da se s njime slažem i da mislim da možemo napraviti sjednice odbora, ja mogu govoriti za Odbor za Ustav, ali čini mi se da je i većina ostalih odbora otprilike podjednake brojnosti, da nađemo modus takav da se održi socijalna distanca, dakle da budemo uistinu bar 2 metra jedni dalje od drugih, a da in vivo, da tako kažem, održimo te sjednice i ja mislim da postoje dvorane koje to omogućuju. Ali, nadovezujući se odmah na to, tu je bilo govora o stvarima koje su potpuno neusporedive. Pa mislim da je važno, ako ništa, onda zbog onih zapisa koji ostaju, uspoređivala se jedna prezentacija PowerPointom sa video-konferencijom između 151 čovjeka. Jesu okrugli jedni i drugi, ali potpuno različita je tehnologija, potpuno je različit zapravo temelj takve komunikacije, ovo je jednosmjerna komunikacija, prikaz PowerPointa, dakle oni koji su to govorili, očito nemaju pojma što je PowerPoint, a što je video konferencija sa 151 sudionikom. Nije, ponavljam, isto video-konferencija sa 20-tak sudionika i sa 151 sudionikom. Međutim, ono što moram priznati mi je na neki način me uznemirilo i ražalostilo što sam ovdje čuo od jednog kolege, da je on rekao da on ne zna što je ugrađeno od primjedbi jednog člana odbora, ali je svejedno jako puno komentirao tekst pred sobom.

I to je zapravo zabrinjavajuće da ljudi dođu ovdje, govore, a da uopće nisu pročitali tekst o kojim govore, a budući da ću iskoristiti još par sekundi samo, neću svo vrijeme, bilo je isto tako nekakvih priča, podsmjehivanja o tome ako, da se, ne znam, teorijski, očito oni bolje znaju nego drugi, vladajući, kad će biti izbori, ali u svakom slučaju, o nekim bikini izborima i ne znam čemu, želim samo podsjetiti, prije 4 godine su se predavali liste, čini mi se ili za Veli Gospu ili za sv. Roka, dakle ili 15.8. ili 16.8. su se predavale liste i u 9. mj. su bili izbori. Prema tome, bilo je ljeto i svejedno su se održavali izbori, nitko se tome nije čudio, prema tome, ja ne vidim zašto bi se tome uopće trebalo čuditi, a kad će biti izbori, da li će oni biti u 6., 7., 8., 9., 10. mj., to je teorijski je čak i 6. moguće, ali, ali to vjerojatno znaju bolje oni koji su govorili o tome nego li oni koji, koji bi o tom trebali odlučivati, a to je saborska većina.

Uvaženi kolega. Činjenica je da je ovo okolnost u kojoj nitko od nas nije htio biti, nitko od nas nije očekivao da će biti i činjenica jest da je zbog toga u vođenju postupaka i u mnogim situacijama bilo i određenih nesnalaženja, pa i traženja pravog puta. Meni je drago da sada sa izmjenama Poslovnika, ustvari pronalazimo taj pravi put i da ovako kroz jednu raspravu gdje ćemo svi zajedno probati naći zajednički jezik, definiramo u kom smjeru bi taj pravi put trebao biti.

Slušao sam vas u klubu i moram reći da mi nije baš ugodno reći da jedan akademik ništa ne razumije, ali vi zaista ništa ne razumijete. Ja nisam miješao kruške i jabuke, ja nisam PowerPoint prezentaciju uspoređivao sa velikim konferencijskim pozivom, nego sam govorio o političkoj volji. Kako ovaj HS nema volje se digitalizirati, a mi poštovani akademiče Reiner, ne bismo sve zastupnike uključili putem video-linka, pa to ne bi bila jedna masovna video-konferencija, kako vi tvrdite, nego bismo samo zastupnike koji ne mogu sudjelovati ovdje i biti fizički prisutni, a to su oni koji su stariji i to sam lijepo rekao, ali vi očito sjedite na ušima, uključili putem video-poziva.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani kolegice i kolege. U svakom slučaju, mi mijenjamo Poslovnik iz razloga što su nastale izvanredne okolnosti uvjetovane svjetskom pandemijom i proglašenjem epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. I to nas je kao parlament, s obzirom na mjere koje su propisane od strane Nacionalnog stožera, dovelo u situaciju da moramo promijeniti način rada, poštivati te mjere i na taj način prilagoditi rad Sabora tim novim okolnostima. U tom smislu je postojao dogovor koji je u najvećoj mjeri diskriminirao članove Kluba zastupnika HDZ-a, čemu se mi nismo ni bunili. Mi bismo kao klub i pri činjenici da nas ima 55 članova kluba, 55 članova kluba, bili bi i dalje nastavili, da nije predsjedavajući, bio da dolazi iz reda vladajućih ili iz redova oporbe, imao problema sa predstavnicima oporbe jer to što smo radili i postupali temeljem dogovora na razini predsjedništva Sabora, nije poslovnička odredba i s pravom je onda bilo tko mogao nastupati i tražiti povredu Poslovnika, na što nije imao se valjali odgovor. Prema tome, ovo držim da je u redu i da je jedino zakinuće, jedino zakinuće nekom saborskom zastupniku je u odnosu na postojeći Poslovnik, taj, što samo nema mogućnost davanja replike na izlaganje koje ima predlagatelj ili njegov kolega zastupnik u pojedinačnoj raspravi. Sve drugo što mu je bilo dostupno maloprije, to mu je, prije ove, ovih izvanrednih okolnosti, dostupno mu je i sada. No, mi držimo očito jako puno do replika, što je okej, legitimno, pozdravljam, ali bih ja naveo i činjenicu da brojni parlamenti, pa i europski parlamenti, ali brojni parlamenti u Europi, uopće nemaju institut replike niti mogućnost repliciranja kolegi zastupniku. Ovdje će tko god želi moći sudjelovati u raspravi, pojedinačnoj, a samo oni koji su trenutno u sabornici, neće moći replicirati, dok su vani, izvan sabornice. Druga stvar koju sam također, htio reći, a na okolnost održavanja izbora ljeti. Po meni je 2. kolovoza prilično ljetna turistička sezona i kada je toplo i kako se ja ne sjećam, a sjećam se jer sam bio u toj kampanji, nismo na biračka mjesta dolazili u kupaćim gaćicama niti smo se mazali bilo kakvim kremama.

Prema tome, druga stvar. Ne vidim u čemu je mjesec rujan manje ljeto nego mjesec lipanj, primjerice, jer kalendarski gledano, ljeto je u lipnju samo 10 dana, a u rujnu 23 dana. Prema tome, ako možemo održati 11. lipnja, 11. rujna izbore, za mene je to ljeto na isti način kao što je primjerice, 15., 18. srpnja ili 28. lipnja ili bilo koji, ili 20. rujna. Prema tome, ovdje se ne radi o činjenici da se izbori održe pod svaku cijenu nego da se izbori održe kad se za to steknu uvjeti, kako ne bismo došli u situaciju da ih doista ne možemo održati pa onda ući u jednu varijantu koju je doista Ustav i pretpostavio, mislim da je čl. 77. Ustava, ali to onda mijenja političku sliku u Hrvatskoj, i prilikom odlučivanja, prilikom predlaganja zakona, ja o tome bi mogao više, ali nemam dovoljno vremena. Prema tome, držim da je dobro zbog situacije koja će nastati u Hrvatskoj i u gospodarskom smislu i u društvenom smislu, nakon i kroz ovu godinu, da imamo Vladu koja će svoj legitimitet potvrditi na demokratskim izborima i koja će onda sa mjesec dana otklonom od izbora, demokratskih, višestranačkih izbora imati veći legitimitet za provoditi reforme i sve ono što je pred nama. Puno više nego što bi to imala Vlada koja je pri kraju mandata ili koja je možda i tehnička Vlada.

Druga je uvaženi zastupnik Nikola Grmoja.

Ako već ne želite elektroničko, a mogli ste i to uvesti, a kada sam govorio o bikini izborima i tome kako će se ljudi mazati kremama, istina je, izlazili smo mi na izbore i prošli put u 9. mj., nije vruće kao u 7., ali je vruće i u 9. mj. Ali tada nije bilo, kolega Bačiću socijalne distance. Nisam ja bez veze rekao da će se ljudi mazati jer će biti redovi na biračkim mjestima jer ne mogu svi biti znači unutra i ne može biti gužva kakva je bila nego mora biti određeni razmak i ljudi će čekati dugo u 7. mj. da ostvare svoje biračko pravo. Čekat će stariji ljudi, kolega Bačiću, koji ste vi plašili cijelo ovo vrijeme, a sad ćete ih zvati na biračka mjesta, a ja kažem, uvedite dopisno glasovanje, hajmo na izbore sutra, što se mene tiče, idemo se sad raspustiti, evo, dižem ruku sad da se raspustimo, evo sada ovdje predložiti. Kolega Grmoja, ja mislim da vi jako dobro čujete, ali namjerno ne želite čuti pa odgovarate onako kako vama odgovara. Ja ne znam odakle je to u MOST-u, vama ili bilo kome drugome palo na pamet da će se izbori održavati za vrijeme nužnosti prvo mjera o socijalnoj distanci. Ja to nisam čuo da je to itko rekao. Ako ste vi čuli nekoga od vladajućih da je to rekao, onda okej, onda se ispričavam. Dakle, nitko, mi tvrdimo da će se izbori provesti kada se za to stvore epidemiološki uvjeti, što znači da će onda se propisati način provedbe tih izbora. I mislim da je u takvim uvjetima dobro organizirati i provesti izbore.

Kolega Bačiću, izbori su demokratski proces i tribalo bi se u biti, jer je prevaren narod, prije 3 godine je narod izvaran, jednostavno tom trgovačkom koalicijom koja je dovela Hrvatsku do toga da vi znate da je 6% BDP-a od naših iseljenih ljudi i svjedoci smo da 2/3 Hrvatske su prazne. Znači nije bio problem, izbori su već tribali biti, međutim, vi kažete kad ne bude, kad budu uvjeti, kad ne bude virus šetao, kad mu vi naredite jer imamo i sada za vrijeme virusa i neradnu nedjelju jer nedjeljom virus ne radi, on odmara nedjeljom, a mi tražimo da bude non-stop neradna nedjelja, to je puno korektnije prema virusu, da ne zna kad će banuti, ja mislim da bi bilo korektno da objasnite javnosti kako ćete vi znati, da se sad raspišu izbori u roku 60 dana će triba se provesti izbori, hoćete vi znati točno koji dan neće raditi izbori kao što znate da za vrijeme virusa, nedjeljom ne radi, virus ne radi nedjeljom. Kolega Bulj, zahvaljujući toj koaliciji koju vi spominjete u Hrvatskoj je postignuta politička stabilnost u protekle 3 godine, ta je politička stabilnost producirala gospodarsku stabilnost, onda je to produciralo rast gospodarstva, rast BDP-a, smanjenje broja zaposlenih, povećanje broja zaposlenih, to je ... [[Govornik se ne razumije.]] suficit državnog proračuna, podizanje Hrvatske na visinu investicijskog rejtinga, smanjen je kamata, pa onda jasno i povećanje prihoda gospodarstvenika, povećanje plaća, mirovina, socijalnih davanja, itd., itd.

Poštovane kolegice i kolege. Kao što sam rekao u replici, ovaj prijedlog je popravljeni prijedlog predsjedništva Sabora i naš klub će ga podržati. Najveću kvalitetu u ovome prijedlogu vidimo u odnosu ne na sadašnji Poslovnik jer tehnički gledano, u odnosu na sadašnji Poslovnik, ovo je određeno reduciranje prava zastupnika, ali u odnosu na ono što se sad provodi, ovo je, barem za Klub SDP-a značajno olakšavanje normalnog rada u HS-u jer umjesto da imamo, čini mi se 6% zastupnika koji smiju nazočiti sjednici, za razliku recimo od, nekih drugih klubova gdje to može 66%, mi ćemo dobiti ravnopravno kao i svi drugi klubovi broj zastupnika da možemo sudjelovati u raspravi i ono što je što je ustvari jedino što nam je bilo značajno uskraćeno, mogućnost replike predstavniku predlagatelja što za oporbene zastupnike ipak puno značajnije nego za zastupnike vladajuće većine. U odnosu na to, doista dosadašnja situacija nama je bila potpuno neprihvatljiva i značajno nam je otežavala rad u HS-u do razine da smo razmišljali o tome da, ako se ovo nastavi, dođemo u dvoranu pa da nas moraju iznositi. Dakle bili smo spremni čak i incident napraviti da jednostavno ukažemo na tu nelogičnost, ali evo, na svu sreću ipak je situacija takva da ćemo moći normalno ili normalnije raditi u ovim okolnostima. Princip koji se ticao dakle određivanja broja zastupnika bit će kao i za aktualno prijepodne i nakon ovog popravka sa rotacijama, mogućnošću da u pojedinačnoj raspravi sudjeluju svi zastupnici, vodeći računa, naravno o broju predstavnika pojedinog kluba u trenutku u dvorani je to uklonilo i one primjedbe koje se tiču moguće neustavnosti prijedloga Poslovnika. Ono što je ponovno ipak dodaje jednu apsurdnost cjelokupnoj situaciji, nas je sada u dvorani četvero i kolega Reiner bi recimo bio 5., dakle nema nikakve epidemiološke ugroze kad bi došlo još 3 zastupnika nekog malog kluba, da nas bude u dvorani 7. Dakle bila je jedna apsurdna situacija tamo u INA-inoj zgradi da su jedino dvoje nazočnih u dvorani bili kolege Grbin i čini mi se da je bio Maras i ja nisam mogao ući u praznu dvoranu jer se ono negdje u samome kutu bili, to je za nas bilo malo apsurdno i na neki način i ponižavajuće. Čak sam razmišljao da upotrijebim riječ da smo sabornicu pretvorili u republičku konferenciju Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske u kojem su sve onako grupacije bile zastupljene jednako bez obzira na podršku među građanima. Prema tome, samo zbog toga bi podržali ovaj prijedlog Poslovnika. Drugo, pretpostavljam da će nakon usvajanja i stupanja na snagu ovog Poslovnika predsjedništvo HS-a, kako mu to sada i ove odredbe nalažu, donijeti odluku o tome da se primjenjuje čl. 293.a. Ono što će naši predstavnici odnosno predstavnik u predsjedništvu Sabora tražiti da se iz tih mjera, dakle izuzme mogućnost pisanih sjednica radnih tijela jer nije epidemiološka situacija takva da se one ne mogu provoditi, bilo video-konferencijom, što ja mislim da bi trebao biti ubuduće i redovni način rada parlamentarnih odbora, čak i kad dođemo u normalne situacije da se to događa ponedjeljkom i utorkom, onda bi radna tijela Sabora dobila svoju pravu ulogu jer čak i onda, ako se one uživo održavaju za vrijeme trajanja plenarne sjednice, one u pravilu nisu niti više ni toliko važne ni toliko posjećene i zastupnici ustvari samo dođu deponirati glas i nema tu neke velike rasprave. Također, ja sam sklon da se Poslovnikom propiše mogućnost elektronskog glasanja na, za sjednice Sabora, to bi najprije kolegi Bačiću kojeg sad nema olakšalo, ne bi petkom morao brojati koliko ih ima jer bi, valjda bi bili uz računalo, to se također, može definirati, može se to elektronski napraviti na način da se, predviđeno je da se za točke dnevnog reda glasa od određenog sata, da se objavi javno kako je koji zastupnik glasao, a da se onda da 120 minuta, recimo da zastupnik kojemu je greškom objavljeno kako je glasao, može taj glas promijeniti, mislim da to ima i u EU parlamentu. I u tom slučaju, u tom slučaju ne bi bilo nikakvog problema o vjerodostojnosti rezultata glasanja, to bi olakšalo funkcioniranje Sabora u ovim, omogućilo ovima koji ne mogu doći na sjednicu zbog zdravstvenog stanja i da, mislim da bi, ispričavam se na ove 3 sekunde, da se ne moram javljati završno u ime kluba, dakle da se omogući da u ovoj situaciji pojedini zastupnik, ako mu je izrečena mjera samoizolacije ili ako je zaražen, da mu se omogući da pošalje svoju raspravu koja bi se objavila video, ali ne da bude direktan. Toliko od mene, zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.